gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ja ću pokušati ukratko da obrazložim odnosno da objasnim o čemu se radi u ovom Predlogu zakona. Moraću da se vratim na početak, a to je 2. februar 2010. godine, kada je potpisan ugovor da se nabavi odnosno da se uradi sedam miliona kartica za naše osiguranike, po ceni od 5,16 evra bez PDV-a. Sada je 2014. godina i od svega toga nije urađeno ništa. Došli smo u situaciju pre dva meseca, kada smo jedva izbegli da ugovorene strane odnosno strana koja je bila u obavezi da izradi ove kartice i da sprovede sve ono što je zaključeno ugovorom, došla je sa upozorenjem da će podneti tužbu i da će morati da naplati one obaveze koje postoje iz ugovora, odnosno da će morati da naplati oko šest miliona evra na osnovu ugovora koji imaju i na osnovu onoga što su oni do sada uradili. A šta su oni do sada uradili? Oni su, pozivajući se na ugovor iz 2010. godine nabavili repromaterijal, neophodnu tehniku koja je potrebna, osposobili kadar i napravili oko milion i 150 hiljada kartica. Troškovi svega toga su negde oko šest miliona evra, a sve ono što je u pisalo u tom ugovoru nije ispoštovano. Iz tog razloga, krenuli smo da vidimo šta možemo da uradimo. Jer, mogu da nas tuže, da nam blokiraju račun, da nam skinu šest miliona evra, a to mogu po zakonu i na osnovu ugovora koji je zaključen. Ja ću vas obavestiti šta smo uspeli iz te situacije da uradimo: da ne podnesu tužbu; da nam ne blokiraju račun; da nam ne skinu šest miliona evra na koje su imali pravo; da umesto ovoga što smo imali, dobijemo milion i 200 hiljada kartica besplatno za najugroženiji socijalni deo našeg stanovništva; sa cene od 5,16 evra, s koliko se počelo u 2010. godini, došli smo do cene od 2,96 evra. Da vas podsetim da su do sada rađena četiri aneksa ugovora da bi se prolongirali ti termini, ali ni za to vreme ništa nije urađeno. Sama ušteda od 5,16 na 2,96 minus milion i 200 hiljada kartica koje dajemo socijalno najugroženijima.

Dogovor je takav da ova cena od 2,96, kad se bude krenulo, da vidimo da li će biti još niža i da niko ne zarađuje na toj kartici.

Da vidimo šta mi sve možemo da dobijemo sa ovom karticom i da izvučemo iz te kartice maksimum koji postoji za naše pacijente, za naš zdravstveni sistem i za celokupnu državu. Ono što garantuje ova kartica je bolji uvid i kontrola uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, smanjenje zloupotrebe svih utrošaka u procesu zdravstvene zaštite, postizanje maksimalne bezbednosti ličnih podataka osiguranih lica, bolji uvid davaoca zdravstvenih usluga u toku lečenja osiguranih lica i veća mogućnost kontrole rada lekara. To je samo deo onoga na čemu ćemo mi da dobijemo. Kakve su naše uštede vezano za ove kartice? Sa ovim karticama uzeli smo analizu da uradimo, da ne bi bilo da ne radimo analizu, šta dobijamo, šta gubimo. Ovde ćemo ono šta možemo da dobijemo. To je da svake godine Republički fonda zameni negde oko 2,2 papirnih knjižica zbog neophodnih promena podataka na knjižici. To je promena obaveznih uplata doprinosa, prestanak zaposlenja ili završetak školovanja, promena adrese, prezimena, dopunjeni deo za overu markica. Svake godine Republički fond potroši oko 6,5 miliona markica za overu. Ukupan iznos troškova Republičkog fonda za zamenu papirnih knjižica i markica iznosi oko 45 miliona dinara, a uvođenjem nove kartice za zdravstvenog osiguranje više neće biti pomenutih troškova. To će biti ujedno i velika ušteda za poslodavce jer svake godine procedura overe markica košta blizu 400 miliona dinara. Onda smo išli dalje- u broju nosioca osiguranja i članova njihovih porodica, a to je 3 miliona 480 hiljada, minimum, odnosno broj overa koje idu godišnje. To su dve overe, jer tada se menjaju markice. Išli smo na vreme koliko se potroši da je to 10 minuta vremena minimum koliko se tu utroši, onda broj sati, pa prosečno bruto uplata i sve su to parametri koje smo gledali na kojima mi možemo da uštedimo. Imamo dogovor da se do kraja 2016. godine sprovedu i da se zamene sve kartice u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, jer želimo da svako može da isplanira svoj budžet koliko god neko mislio, ali tih četiri stotine, četiri stotine i nešto dinara koliko bude ta knjižica, da ljudima damo da imaju dovoljno vremena da mogu da isplaniraju taj trošak da bi se zamenila ta knjižica, ne računajući onih milion i 200 hiljada kartica koje ćemo pokloniti socijalnom… koje ćemo pokloniti socijalno najugroženijima. Tako da bi to bilo u najkraćem vezano za ovaj predlog zakona. Istorijat kako je to išlo i šta je ono što smo uspeli da uradimo da izdejstvujemo iz onoga što smo zatekli i što smo primorani obavezama, odnosno sprečavanjem te tužbe i blokiranjem računa i skidanjem novca. Naravno, tu idu svi faktori koje vi već svi znate, tu je uvezan i elektronski recept i sve ono čemu mi težimo, odnosno da priđemo sistemu i zemljama iz okruženja, i zemljama iz EU koje ovo već odavno imaju, Slovenija od 2000. godine, znači, i sve druge zemlje koje postoje u ovakvom ili sličnom sistemu. Eto, to je ukratko ono što mislim da je suština ovog predloga. Hvala vam. Zahvaljujem. Moram ovako fizički da pogledam zato što su se već prijavili mnogi ovlašćeni. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Imamo već prijavljenih. Uvažena predsednice, kolege narodni poslanici, gospodine ministre, naravno, poslanička grupa NS će podržati vaš predlog. Ja sam poslanik koji retko hvali ministre, ali vas iskreno za sve ovo angažovanje koje ste pokazali od izbora za ministra zdravstva moram pohvaliti. Ono što očekujemo od vas konkretno danas u odgovoru, gospodine ministre, kada je ova tema u pitanju jeste pre svega, vi ste nam rekli da je ugovor sklopljen 7. februara 2010. godine. Očigledno taj ugovor sa firmom gde je bilo 5,16 evra za jednu karticu je nepovoljan, i da li tu postoje elementi da kažemo jedne veće ili manje korupcije i da li su nadležni državni organi krenuli da istražuju ovaj ugovor, jer nelogično je bilo kome ko sluša i sada u TV prenosu i vaše i moje izlaganje ako je jedna kartica 2010. cena bila 5,16 evra, a sada ste uspeli da skinete na 2,96 evra vidi se ogromna razlika? Ista firma pa kako je sada moglo jeftinije, a i koje taj ko je potpisao ovakav štetan ugovor za sve građane Republike Srbije? Ono što bih takođe želeo da vas upitam, to je, pomenuli ste da će građani Srbije, odnosno ministarstvo, a zatim distribuirati ka najugroženijim građanima Srbije milion i 200 hiljada kartica. Voleo bih da nam kasnije pojasnite samo po kom kriterijumu će se one deliti i koja je to grupa, da li će to ići preko Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, preko centara za socijalni rad u lokalnim samoupravama, ali prosto mislim da građani Srbije zaslužuju da znaju koji su to jasni kriterijumi za tih milion i 200 hiljada građana? Takođe, ono što smo čuli od vas, sama zamena pojedinačno će iznositi 400 dinara.

Neka je šest miliona ostatak, vidi se koliko je to ozbiljna i značajna suma koju će građani uplatiti preko samo ovoga projekta zamene zdravstvenih knjižica do kraja 2016. godine. Ono što bih vas takođe zamolio, gospodine ministre, a to sam govorio i kada su neki drugi ministri sedeli i obrazlagali neke druge predloge zakona, jeste jedna uopšte procedura koju mi imamo i ako će i u zdravstvu i u nekim drugim oblastima i ako će ova zamena zdravstvenih knjižica prosto ići u tom pravcu da se i birokratija smanji, to će puno značiti, da ne pominjem poznate slučajeve samo porodilja koje rade u privatnim firmama, kakvu imaju proceduru mukotrpnu da bi mogle da ostvare svoja prava. Iskoristio bih priliku da vas prosto zamolim za jednu drugu populaciju, a to su zdravstveni osiguranici koji se osiguravaju preko poljoprivrede. To je jedna grupa koja nažalost nema ni svoje, da kažemo, istaknute predstavnike ovde u parlamentu, nemaju ni sindikate, a koji imaju ogromne probleme. Podsetiću vas i zamoliću vas za ovaj period do kraja 2016. godineda pokušate da predložite ovom domu izmene osiguranja zemljoradnika. Zašto vam ovo govorim? Jedan podatak je frapantan, gospodine ministre, da danas svaki drugi osiguranik poljoprivrednik koji živi u registrovanom gazdinstvu nema zdravstvenu knjižicu. To je podatak koji sve mora da zabrinjava, naročito podatak koji je takođe i evo i mene pokrenuo da pričamo o ovoj priči, jeste da smo imali čak pokušaj samoubistva čoveka u Šapcu u filijali PIO iz jednog sela nadomak Šapca 30. jula ove godine, gde je čovek prosto dobio dugovanja koja su iznosila preko pola miliona dinara za svoju porodicu. Zašto je ovo toliko važno i zbog čega hoću danas ovo da iznesem i pred vas i pred građane Srbije? Obavezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika je krenulo negde od 1986. godine, još iz perioda bivše Jugoslavije. I tada je nažalost i sve do negde 2003. ili 2004. godine bilo dosta anarhično i pre svega te ljude koji su živeli u poljoprivrednim gazdinstvima su ubacivali u taj fond, referenti po mesnim zajednicama. Tu je dolazilo do različitih grešaka gde su na primer i deca koja su bila na stalnom školovanju, studenti, zatim ljudi koji su išli na odsluženje vojnog roka, takođe ulazili u ovaj fond. Ono što je pokušano da se dovede u red jeste izmena zakona od 2004. godine kada je doneta za vreme prve Koštuničine Vlade, kada je doneta jedna odluka koja je bila od izuzetnog značaja, a to je da ako imamo registrovana gazdinstva, kada nosilac gazdinstva uplati sve doprinose i kada overi zdravstvenu knjižicu, po automatizmu su i drugi koji su bili članovi registrovanog gazdinstva, drugi članovi zajednice mogli da overe knjižicu. Nažalost, dolaskom Vlade Mirka Cvetkovića 2008. godine, ova je odluka ukinuta i od tada su svi punoletni građani koji se nalaze u jednom registrovanom gazdinstvu, pojedinačno morali da overavaju knjižice. E sada, gospodine ministre, ako vam kažem podatak, a ovo je vrlo bitno i zbog građana Srbije, da danas 2014. godine za jednog punoletnog građanina koji se osigurava preko poljoprivrede, osiguranje na godišnjem novu iznosi 30 hiljada dinara, obavezno zdravstveno osiguranje, plus onima i osiguranje penziono koje iznosi oko 60 hiljada dinara. Ako pogledate kakva je situacija tih ljudi u poljoprivredi u prethodnim godinama, dolazite do podatka, koji sam rekao na početku, da svaki drugi građanin na selu ima neoverenu zdravstvenu knjižicu,d a postoje dugovanja koja su u lokalnim poreskim upravama preko 500 hiljada dinara za jedno prosečno četvoročlano domaćinstvo. Ono takođe što je podatak koji zabrinjava jeste da danas ako ja živim na selu i hoću da odem da overim knjižicu u svoju lokalnu filijalu penzijskog osiguranja, da bih je overio najpre mi traže podatak da sam izmirio obaveze za prethodne godine. Ako ih nisam izmirio, gospodine ministre, a nisam koristio te zdravstvene usluge, ne može niko retroaktivno da traži tim ljudima da plate dugovanja za nešto što nisu koristili, a da ne mogu da overe knjižicu u 2014. godini. To je jedan ozbiljan problem sa kojim se susreću poljoprivrednici od Mačve, Pocerine, Šumadije, Pomoravlja, a naravno i naše kolege u Vojvodini. To su stvari koje i vaše Ministarstvo, u saradnji sa Ministarstvom za rad, boračke i socijalna pitanja, mora ozbiljnije da pokrene pred ovim parlamentom da se ovim ljudima pomogne, jer najveći će problem biti za državu što imamo, kažem još jednom, hiljade ljudi koje žive na selu koji na žalost ne mogu da ostvare ni elementarnu zdravstvenu zaštitu, jer ne mogu uopšte da overe zdravstvenu knjižicu. To je moj najveći razlog i današnjeg javljanja, jedna molba ka vama, znajući da imate energiju da možete ove stvari da pokrenete. Nadam se da će u ovom roku, do 2016. godine, i ovaj problem doći na rešavanje. U svakom slučaju, poslanička rupa Nove Srbije će podržati vaše predloge. Nadam se da ćete i ovo pitanje vrlo brzo pokrenuti i da će ono doći ovde na plenum pred poslanike. Hvala vam puno.

Socijalno najugroženiji po njihovim tabelama, po njihovim karakteristikama će dobiti te knjižice besplatno. Proces zamena ovih knjižica neće oštetiti nikoga posebno, odnosno pacijente, zdravstvene radnike, niti sistem uopšte, jer ima dovoljno vremena i to će biti određeno tako da kada jednom radimo ovu stvar da je uradimo kako treba, da budu svi podaci u toj zdravstvenoj knjižici, one što sam već rekao, tako da sa tim napravimo ono o čemu pričamo, da ovo povežemo sa informacionim sistemom u zdravstvu i da konačno imamo jednu pravu sliku šta se dešava, kako se dešava i tek tada možemo da vidimo gde smo mi i šta radimo i da li imamo neki rezultat ili ga nemamo i šta se uopšte dešava u tom sistemu. Što se tiče poljoprivrednika, ja moram da kažem da smo pre dve ili tri nedelje, zbog nelogičnost koje postoje, o kojima ste vi pričali, pokrenuli inicijativu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom za rad da se iznađe najbolje rešenje, posebno oko poljoprivrednika, daisto da li ima pola hektara, hektar ili 10 hektara, da ima istu cenu. Nama je cilj da svi ljudi budu zbrinuti, da imaju tu sigurnost, da ako im se slučajno nešto da mogu da zatraže pomoć, a ne da razmišljaju o ovome. Znači, to je već primećeno, nelogičnosti koje postoje i formirali smo grupu koja razmatra koje bi bilo najbolje rešenje za to. Ja se nadam da ćemo i uz pomoć svih… Ne samo da kažemo – znate, ima problem, ali da se dođe i sa rešenjima i sa dobrim primerima iz okruženja ili iz EU, da se sa iskustvima drugih ljudi što pre reše, tako da se nadam da će to biti. To je jedan od naših prioriteta. Oni su bili u jednoj zoni koja je bila tu, ali to mora da se ispravi. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, gospodine ministre, poštovani gosti, kolege i koleginice, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Za naše građane ovo je izuzetno važan problem i mnogi su zainteresovani šta ćemo se mi danas dogovoriti i šta je to šta se postiže sa ovim izmenama. Naime, kao što ste rekli, Zakonom od 2011. godine određen je rok od tri godine za zamenu zdravstvenih knjižice. Sada je ovaj rok preciziran i to je 31. decembar 2016. godine. Čulo se mišljenje da bez elektronske zdravstvene knjižice ne možemo napraviti korak napred u informacionom elektronskom sistemu, a ja bih rekla da upravo bez osnaženog i regulisanog informativnog sistema ne možemo uvesti elektronsku zdravstvenu knjižicu, pa bih samo napomenula šta podrazumeva i predviđa uvođenje elektronske zdravstvene knjižice. Ono što je sigurno najvažnije i za pacijente i za zaposlene jeste povezivanje zdravstvenih ustanova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i apotekarskih ustanova, što će u potpunosti olakšati rad kako zaposlenim, tako i pacijentima koji će moći i lakše i brže ostvariti svoja prava. Svakako, tu je i elektronski recept, jer se i predviđa emitovanje recepta od izabranog lekara u sve apotekarske ustanove gde će pacijent moći da podigne svoju terapiju bez dolaska kod izabranog lekara, što će i značiti da se mnogo skraćuje vreme čekanja, a kod izabranog lekara može ići samo za korekciju terapije. Tu je ušteda kako u vremenu, tako i u papiru, a posebno i u lekovima, veća kontrola prepisane i podignute terapije. Zaista nije mala cifra, jer se predviđa ušteda od 100 miliona evra na godišnjem nivou. Tu je i zahtev EU u reformi zdravstvenog sistema i veće pristupačnosti upravo ovog zdravstvenog sistema pacijentima, pa i lakše ostvarivanje prava pacijenata. Ja bih još jednom ponovila ono što ste i vi rekli zbog javnosti, jer su tu velike dileme, da kartica neće sadržati podatke o pružanim zdravstvenim uslugama u zdravstvenoj ustanovi, niti mogu doći do podataka o prepisanim receptima ni drugim obavezama osiguranika. To bi bilo ono što je benefit u samoj kartici koju ćemo biti, a koji su to problemi sa kojima se susrećemo? Pa, na prvom mestu bih istakla nepotpun i nedostajući informativni sistem. Uvođenjem informativnog sistema u zdravstvene ustanove podršku je dao DILS projekat, Projekat pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou uz podršku finansiranu iz zajma Svetske banke, uz podršku Ministarstva zdravlja. Dobijen je jedan deo opreme. Urađena je edukacija u zdravstvenim ustanovama, a ostalo je još dosta toga nezavršenog. Ostalo je da se snađu zdravstvene ustanove iz donacija ili na lokalnom nivou. Danas imamo situaciju da je neophodno regulisati informativni sistem u potpunosti, završiti započeto, jer su kašnjenja očigledna, te je neophodno, a to je i naša preporuka u donošenju budućih zakonskih rešenja naglasiti obezbeđenost sredstava za sprovođenje predviđenih programa kako bi se ispoštovali, a zakoni sprovodili jer je upravo ekonomska situacija i najveći problem u kašnjenju donetih zakona. Drugi problem bila bi upravo cena elektronske zdravstvene kartice. Čuli smo da je da otprilike 400 dinara, a možda i manja. To su uglavnom oni građani koji ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu po članu 22. Srpski pokret obnove očekuje suštinsku reformu zdravstvenog sistema sa ciljem da svim građanima pruži mogućnost zdravstvenog osiguranja da bi mogli na pravi način da koriste zdravstvenu zaštitu.

Očekujemo da će biti ispravljeni, a raduje nas što je u Strategiji razvoja zdravstvenog osiguranja do 2020. godine naglašeno – opštem osiguranju ka cilju treba težiti, što će za kategorije koje nisu u mogućnosti da plaćaju doprinose zdravstvenog osiguranja, to umesto njih uraditi drugi subjekt, kao što je državni budžet, odnosno Ministarstvo finansija kao rukovodilac budžetskih sredstava. Zapravo, da li će nastati problemi u dobijanju elektronske zdravstvene kartice i zdravstvenog osiguranja i drugih građana, osim pomenutih po članu 22. Zakonom o zdravstvenom osiguranju, za koje će država obezbediti, tj. da postoje i druge ugrožene grupe? Naime, 400.000 građana, a to je 5,5% stanovništva, nema zdravstveno osiguranje. Šta ćemo sa njima? Elektronsku zdravstvenu karticu i zdravstveno osiguranje može samo priželjkivati kategorija stanovništva koja se vodi kao poljoprivredno zdravstveno osiguranje. Tu smatramo da su veliki sistemski propusti i neophodno ih je što pre rešiti, jer svako ko je nezaposlen, a posedovao je malo zemlje, iako se poljoprivredom nije ni bavio, najveći broj njih bio je i sada je u kategoriji poljoprivrednog zdravstvenog osiguranja. Zbog same ekonomske situacije gomilali su se računi i ti građani nisu bili u mogućnosti da koriste zdravstvenu zaštitu. Uglavnom, kad zatreba preglede i potrebnu terapiju i druge usluge su potražili u privatnoj zdravstvenoj praksi, a i dalje se duže i dalje su dužnici. Šta će biti sa ovim građanima? Upravo, uporedo, kada je 2011. godine i donet ovaj Zakon o elektronskoj zdravstvenoj kartici, država je i ponudila rešenje za njih. U prvoj grupi, za ove poljoprivredne osiguranike, bio je reprogram duga. Bili su obavezi da u 2012, 2013. i 2014. godini kvartalno plaćaju doprinose, s tim će rešenja dobiti 2015. godine, kada se budu izmirile obaveze. Mali broj poljoprivrednika je upravo iskoristio ovo rešenje, tj. neznatan broj i reč je o prividnoj kratkotrajnoj usluzi, jer se ne otpisuje stvarni dug, kamata koja se gomila, a zdravstvena zaštita nije korišćena. Znači, treba da plate nešto što nisu koristili. Sličan problem je i sa drugom mogućnosti koju je država ponudila, a to je kategorija započinjanja uplate doprinosa. Kamata ide, a građani plaćaju samo glavnicu. Međutim, ovde bih se osvrnula na jednu treću kategoriju i smatramo da su najveća nelogičnost i trenutno najveći problem građani sa poljoprivrednim penzijama. Uglavnom je reč o ženama zaduženim doprinosom za penzijsko, a imale su godinama zdravstveno osiguranje preko supruga koji je bio u radnom odnosu. Na ovaj način utvrđeno zdravstveno osiguranje traje već 30 godina. Tek prošle godine, kada je došlo do povezivanja PIO fonda i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, ustanovljen je dug i kamata za zdravstveno osiguranje, a verovali ili ne, ova je odluka u primeni od 01.01.1986. godine, znači skoro 30 godina. Istina je da od tada nema ni jedne potpisane prijave od strane ovih građana, tj. građanki, pojedinca, čak većina nije ni znala da se duži. Prosto, takva je bila politika PIO fonda. Doduše, rešenja su stizala o potrebi uplate PIO fondu. Građani su se pitali o čemu se radi, kako je neko bez njihovog znanja i pristanka mogao da ih obaveže da plaćaju penziono, što je i povuklo činjenicu zaduženja za penziono, zaduženja i za zdravstveno osiguranje. Podnete zahteve građana za odjavu od penzionog osiguranja odbijale su i drugostepene komisije, te ove propise moramo što pre primenjivati. Jasno je da ključna i suštinska reforma zdravstvenog sistema je neophodna. U danu za glasanje poslanici SPO-DHSS će glasati za predlog izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, o produženju roka zdravstvene kartice do 2016. godine, jer smatramo da do tada treba i prevazići ove probleme sa kojima se susrećemo.

Poštovana predsednice Skupštine, poštovani ministre zdravlja, predstavnici Ministarstva zdravlja, dame i gospodo narodni poslanici, Svetska zdravstvena organizacija, na osnovu svojih određenih kriterijuma, ima četiri modela sistema zdravstvenog osiguranja. Uvek i u prethodnim vremenima i do dana današnjeg postavlja se pitanje – koji je model najbolji? Koji su to modeli sistema zdravstvenog osiguranja? Bizmarkov, Beveridžev, Semaškov i preduzetnički, odnosno privatni. Na osnovu kojih postulata Svetska zdravstvena organizacija deli sisteme zdravstvenog osiguranja u ova četiri modela? To su sledeći postulati: na osnovu finansiranja, na osnovu upravljanja, odlučivanja o pravima i obavezama osiguranika, na osnovu sveobuhvatnosti stanovništva, na osnovu solidarnosti, što je i te kako značajno i na osnovu planiranja daljeg razvoja sistema zdravstvenog osiguranja. Bizmarkov sistem praktično podrazumeva finansiranje na osnovu doprinosa u vidu određenog procenta zaposlenih i tu praktično imamo dve kategorije. To su poslodavci i zaposleni u vidu osiguranika. Ko je u toj upravljačkoj funkciji? To su nosioci ovih osiguranja – zaposleni, poslodavci koji sklapaju ugovore sa organizacijama koje pružaju određene zdravstvene usluge. Na osnovu istraživanja European health consumer indeksa za poslednjih 14 godina, sa jednim ograničenjem, preporučuje se Bizmarkov sistem zdravstvenog osiguranja. Na ovoj lestvici kvaliteta zdravstvene zaštite, koja praktično obuhvata 35 evropskih zemalja, na prvom mestu je Holandija sa svojih 850 bodova, a kao što znamo i kako smo se suočili sa tom istinom, mi smo na poslednjem mestu sa 451 bodom. Holandija ima Bizmarkov sistem zdravstvenog osiguranja. Da bi nekako povećali kvalitet svojih zdravstvenih usluga i da bi smanjili troškove, oni su u sklopu svog obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji podrazumeva sveobuhvatnost stanovništva i praktično podrazumeva jedan maksimalni stepen međugeneracijske solidarnosti, bez obzira što su oni najbolji u Evropi, što se tiče zdravstvene zaštite, da bi smanjili pritisak na svoj Fond zdravstvenog osiguranja, oni su određenu kategoriju svojih osiguranika isključili iz obaveznog sistema zdravstvenog osiguranja. To su svi oni koji imaju, to je podatak za 2002. godinu, više od 31.000 evra zaradu na godišnjem nivou. Svi oni praktično ulaze u jedan paralelni ili alternativni vid dopunskog osiguranja i praktično taj paralelni ili dopunski vid dobrovoljnog osiguranja pokriva sve vanbolničke usluge i kratkotrajnu bolničku hospitalizaciju. Kao predstavnici Bizmarkovog sistema zdravstvenog osiguranja još su tu prisutne Nemačka i u neposrednom, ili bližem našem okruženju, Slovenija. Za razliku od ovog Bizmarkovog sistema osiguranja Beveridžev sistem zdravstvenog osiguranja se finansira iz budžeta. Predstavnici su Velika Britanija i određene male zemlje koje imaju izuzetno veliku ekonomsku moć, tu se prevashodno misli na Dansku i na Norvešku. Ovde isto imamo, praktično jedan sveobuhvatni pristup prema stanovništvu, isto je maksimalno zastupljena međugeneracijska solidarnost, ali za razliku od Bizmarkovog sistema kod Beveridževog sistema, što se tiče upravljanja, sva ta upravljačka funkcija otpada na državu i određene njezine organe. Semačkov sistem je jedan deo Beveridževog sistema i vezan je za istočnoevropske zemlje koje su imale u prethodnom svom razvoju socijalistički sistem uređenja i koje nisu priznavale privatne sisteme zdravstvenog osiguranja. Preduzetnički ili privatni fond zdravstvenog osiguranja se manifestuje najviše u vidu zdravstvenog osiguranja SAD. On se praktično zasniva na privatnoj inicijativi, na dobrovoljnosti i naravno nemamo sve obuhvatni sistem, vezan za stanovništvo. Naravno, solidarnost tu nije prisutna. Poslodavci u najvećem procentu u SAD imaju tzv. primarni i sekundarni plan gde potpunim sistemom zdravstvenog osiguranja ili delimičnim, pokrivaju zaposlene, svoje zaposlene, i njihove familije. Ali, gde je problem kod ovog preduzetničkog sistema? U SAD 16% stanovništva, to je negde oko 50 miliona ljudi nije osigurano. Tako da je veliki problem nastupio i taj problem vezan za sistem zdravstvenog osiguranja je bio predmet poslednjih predsedničkih kampanja u SAD. Kao rezultat te nesolidarnosti, u septembru 2009. godine, predstavnički dom američkog kongresa je sa tesnom većinom doneo Zakon o promeni zdravstvenog sistema, da bi 22. marta 2010. godine, Senat doneo odluku o novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti ljudi u SAD. Tako da od te 2010. godine, prvi put u istoriji SAD imamo jednu sveobuhvatnost stanovništva, što se tiče zdravstvene zaštite. Iz ovoga možemo videti da praktično i oni koji su dominantno imali privatni sistem zdravstvenog osiguranja, kreću prema nekom stepenu socijalizacije. Koji je sistem najbolji? Teško je reći. Ono što sam malo pre rekao, na osnovu rezultata iz 2013. godine i izveštaja European health consumer index na prvom mestu je Holandija. Holandija ima taj Bizmarkov sistem zdravstvenog osiguranja, gde je iznad određenog godišnjeg prihoda isključeno, od prilike, u njihovoj populaciji, 25% stanovništva koji godišnje zarađuju više od 31.000 evra. I oni praktično, da bi rasteretili fond zdravstvenog osiguranja, koji se susreće sa dva ogromna problema, moraju to da rešavaju na ovaj način. Koji su osnovni problemi u današnjem sistemu zdravstvenog osiguranja? To su prvo demografski poremećaj, stanovništvo stari. Procenat ljudi iznad 65 godina postaje sve veći i veći i apsolutno s tim sve veća je presija na fondove zdravstvenog osiguranja. S druge strane, povećava se tzv. u teoretskoj literaturi, moralni hazat. Šta je to moralni hazard? To je nemoralno ponašanje pojedinaca u odnosu na eventualne troškove zdravstvene zaštite, pošto pojedinac ne plaća iz svog džepa nego plaća određena kompanija za zdravstveno osiguranje.

Šta to podrazumeva? Pojedinac nema obavezno osiguranje nego praktično štedi, pa u slučaju da iskrsne potreba za određenom zdravstvenom uslugom, on plaća tu zdravstvenu uslugu na osnovu tog računa. Ali, ako postoji rizik za neku dugotrajnu bolest, na osnovu tog pojedinačnog štednog medicinskog računa, ne mogu ti troškovi da se refundiraju na odgovarajući način. Tako da i ovi medicinski štedni računi se kombinuju sa nekim drugim sistemima zdravstvenog osiguranja. Hteo sam da dam kratak teoretski prikaz za zdravstvene sisteme, gde smo u prethodnom periodu imali pitanje koji je zdravstveni sistem najbolji? Da li bi Srbija trebala da promeni svoj sistem zdravstvenog osiguranja i da to bude Beveridžev sistem. Čistog i tačnog odgovora nema. Imamo ovu preporuku kao što sam rekao, od strane Europen health consumer indeksa da je možda u blagoj prednosti Bizmarkov sistem. Što se tiče naše zdravstvene zaštite, mi smo na poslednjem mestu, na osnovu istraživanja Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Izvršni direktor ovog projekta, gospodin Arne Bjomberg je više puta bio u našoj zemlji i kao što sam čuo, treba da postane savetnik ili jedan od savetnika Ministarstva zdravlja. Takođe, gospodin Johan Her Kvist predsednik nezavisne privatne kompanije iz Švedske je takođe bio naš gost i u kontaktu sa ovim ljudima smo videli koji su naši putokazi za razvoj čitavog sistema zdravstvene zaštite, a i istovremeno jednog dela koji se zove sistem zdravstvenog osiguranja. Ako vidimo koji su to indikatori koji vrednuju određen sistem zdravstvene zaštite, onda možemo sa sigurnošću da kažemo šta treba da menjamo. Ovaj Evropski zdravstveni potrošački indeks ima 48 indikatora koji definišu zdravstveni sistem pojedinih evropskih zemlji i grupisani su u šest grupa. Tih 48 indikatora se definišu na osnovu 1700 pitanja, 1700 odgovora i 1700 ocena koje imaju svoju numeričku vrednost. Mi imamo rangiranje sistema zdravstvene zaštite u Evropi, na osnovu tog numeričkog bodovanja. Prva grupa ovih indikatora su prava i informisanost pacijenata. Šta traži Evropa od nas? Jednostavno rečeno, traži: pacijent koji traži određenu zdravstvenu uslugu treba da ima mogućnost da ako treba da ide u određenu bolnicu preko interneta, da dođe, da uđe na sajt te bolnice, ako je neka hirurška intervencija u pitanju da vidi koliko ta bolnica ima operacija na godišnjem nivou, kakav je ishod lečenja. Traži se transparentnost i javnost. Znači, prva grupa, prava informisanost pacijenata. Druga grupa, pristupačnost lečenju. To su te famozne liste čekanja. Treća grupa, ishod lečenja. Ishod da bude pojedinih zdravstvenih ustanova javan i transparentan. Četvrta grupa, raspon i dostupnost pružanja medicinskih usluga. Peta grupa, farmaceutska sredstva koja su nam na raspolaganju za lečenje određenih bolesti i šesta grupa, koja je uvedena 2013. godine, to je prevencija sa svojih osam indikatora. Na osnovu ovoga što sam rekao, kroz sve ove grupe provlači se jedna reč – javnost. Javnost ili transparentnost. To se traži od nas. Ovo što radimo, što radi Ministarstvo za zdravlje i mi pokušavamo zajedno sa Ministarstvom zdravlja da pratimo, jeste da ovo što Evropa traži od nas mi počinjemo da implementiramo u našim uslovima. Republički fond za zdravstveno osiguranje je dao plan rada i dao je neke planove koji treba da se realizuju u toku ove godine. Prvi put se sada susrećemo s tim da imamo jednu viziju i planove koji treba da se ispune do kraja 2014. godine. To je nešto što je apsolutno u skladu sa svim ovim prethodnim što Evropa traži od nas.

Formiran je Savez za ljudska prava, borbu protiv korupcije i obmana u zdravstvu. Formiran je Savet za evropske integracije i harmonizaciju našeg zdravstvenog osiguranja sa evropskim. To su neki dugoročniji planovi. Ono što je vezano do kraja ove godine to su uvođenje elektronskog recepta, elektronskog uputa, elektronsko zakazivanje pregleda, elektronski zdravstveni karton i elektronska konsultacija lekara. Treba da se uvedu farmakoterapijski protokoli za lečenje 200 bolesti na nivou primarne zdravstvene zaštite. Novi model kapitacije, znači, uvodi se finansiranje odnosno novi model kapitacije u primarnom nivou zdravstvene zaštite. Što se tiče finansiranja bolnica, zdravstveni budžet Republike Srbije iznosi dve milijarde evra. Od toga 60% , ili jedna milijarda i 200 miliona otpada na bolničko lečenje. Da bi to racionalizovali uvodi se jedan novi mehanizam finansiranja bolničkog lečenja koji se zove dijagnostičke srodne grupe. Edukacija naših lekara, da li i dalje da šaljemo pacijente, male ili velike, u inostranstvo? Zar nije jeftinije da angažujemo te strane stručnjake da dolaze ovde kod nas i da edukujemo naše mlađe lekare. Uvodi se termin digitalna bolnica. To praktično podrazumeva ono što i zahteva od nas evropski zdravstveni potrošački indeks. Praktično, na jednom smo putu gde treba sve ono što je bilo prethodno loše, da ostavimo iza sebe. Ovo tretiram kao početak sveobuhvatne reforme zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.

Danas pričamo o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je po hitnom postupku došao u republički parlament i jedna mala digresija. Ovo je ne znam koji zakon po redu koji dolazi po hitnom postupku, pa ono što je predviđeno da se radi izuzetno i van redovne procedure, mi dokazujemo u republičkom parlamentu da to može da postane lako pravilo, tako da bi trebalo izmeniti način dolaska dokumenata iz Vlade u republički parlament, jer nema potrebe da stalno pričamo da je nešto po hitnom postupku, daj izglasajte to da bude u redovnoj proceduru, da više ne ide po hitnom postupku. Ovim predlogom zakona se traži da se u važećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju promeni jedan član gde se produžava vreme overe zdravstvenih knjižica i kaže se – u roku od tri godine od dana stupanja na snagu zakona, zamenjuje se rečima: „31. decembra 2016. godine“ To je nešto što bi trebalo da prođe bez diskusije, po automatizmu jer se samo malo pomera rok za donošenje i sprovođenje neke odluke koja je ušla u zakon. Pošto je evidentno da će skupštinska većina ovo da usvoji, a i nema drugog načina nego da se usvoji, jer 2014. godina ističe za par meseci i nemoguće je zameniti zdravstvene knjižice novim knjižicama za dva meseca, pa taman i mi da preuzmemo vlast, to ne bi mogli da uradimo, radi građana ću da objasnim šta je to elektronska zdravstvena knjižica, šta je to elektronski karton i šta je to elektronski recept i čemu to služi, da li je to samo neka novotarija sa zapada i uslov EU na putu pristupanja EU, jedan od uslova koji moramo da ispunimo ili to stvarno daje neki benefit. Znači, svi ste vi dragi i poštovani građani Srbije svesni da kada odete kod lekara odnesete knjižicu, pa tamo sestra izvadi vaš karton, sa tim kartonom odete kod lekara, on popuni taj karton posle pregleda, popuni recepte i to sestra overi pa vi onda odete u apoteku i tim receptima podignete lekove i terapiju koju vam je propisao vaš lekar. S tim što u međuvremenu morate da se starate i vodite računa da vaša zdravstvena knjižica bude overena, bilo potpisom i pečatom, bilo markicom, tako je zovu u narodu, jer bez toga nećete moći da uđete u ordinaciju kod lekara ili ćete moći, ali morate da platite pun iznos pregleda, laboratorijskih analiza, dijagnostičkim metoda i svega onoga što je u procesu vašeg lečenja do izlečenja potrebno da se uradi. Znači, neophodna je overa zdravstvene knjižice, da ona bude validan overen dokument, a ta overa u prevodu znači da je ili država umesto poslodavca ili poslodavac u zavisnosti od pravnog osnova osiguranja zdravstvenog uplatio doprinose koji su do pre tri meseca bili 12,5%, sada su 10,5% jer odlukom Narodne skupštine je smanjeno 2% Republičkom fondu tj. zdravstvu Srbije od doprinosa i prebačeno u Penzioni fond, ali o tome ću nešto kasnije, par rečenica. Ta overa garantuje da ste vi tj. neko umesto vas ili vaš poslodavac uplatio doprinose i da imate pravo da koristite novac Republičkog fonda za vaše izlečenje i sve ono što vam treba u procesu izlečenja. To je začeto neke 2006. godine kada se ušlo u proces komjuterizacije zdravstvenih ustanova u RS, tu je gospođa ministarka bivša i to su čuveni dils programi jedan, dva, tri, ne znam ni ja koliko ih je bilo, gde uz pomoć novca evropske zajednice ta kompjuterska oprema je nabavljana i zanavljana i kupovana i opremane su zdravstvene ustanove kako bi bile sposobne da pređemo na viši nivo komunikacije u zdravstvu, jedan viši nivo rada koji za cilj ima uštedu vremena i uštedu novca, da sve ovo što sam rekao da je procedura kada se ode kod lekara pređe u elektronsku formu, tako da ne postoje kartoni, da ne postoje papiri, da ne postoje recepti, da postoji jedna kartica kao nova lična karta, što je sada plastična sa čipom, gde ćete vi sve ono što treba da završite, završite sa tom karticom. Šta se time dobija? Ako pođemo od ordinacije, izbegava se gubljenje vremena kod pisanja zdravstvenog kartona, izbegava se gubljenje vremena pisanja recepta, izbegava se dupliranje posla, izbegava se vaše maltretiranje i čekanje dok lekar to popuni i gubljenje vremena naročito što je bitno i svo ono vreme koje se neće trošiti na pisanje te administracije, lekar može da posveti pacijentu, jer sada smo svi svesni kada odemo kod lekara da dve trećine vremena koje je predviđeno za našu opservaciju potroši pišući one hartije a jednu trećinu da nas posluša, izmeri pritisak ili čuje našu muku zbog čega smo došli kod lekara. To je to čemu služi elektronski karton, to je to izbegavanje maltretiranje i lekara i sestara, s jedne strane, a s druge strane pacijenta i dobijanje više vremena za pregled i lečenje pacijenta. To je uslov. To je benefit elektronskog kartona. S druge strane, kada odete kod vašeg apotekara da uzmete lek, ne postoji opasnost da izgubite, zloupotrebite recept, nego prostim očitavanjem vašeg bar koda na knjižici, apotekar uđe u vas elektronski karton, vidi koja vam je terapija propisana i vi dobijete lek. To je druga prednost. Kako to izgleda od strane Republičkog fonda? Ne postoje redovi, čekanje i nervoza kod overe zdravstvene knjižice. Postoje tzv. centralni serveri, gde svi pacijenti, tj. svi osiguranici imaju svoje podatke, gde imaju podatke o uplati doprinosa i gde vi automatski dobijete podatak da su vama uplaćeni doprinosi i nema odlaska više u lokalne filijale. Štedi se vreme. Štedi se energija, izbegava se nervoza. Ono što je vrlo bitno – Fond zdravstva se oslobađa da radi posao za koji je i plaćen. To je analiza, način finansiranja, iznalaženje novih benefita za pacijente i praćenje protoka državnog novca koji se ogleda u budžetu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. To je osnovna funkcija Republičkog fonda, a ne da udaraju pečate i potpisuju markice, nego da prate kako se troši republički novac, kako se troši novac osiguranika. Šta mi imamo sada? Godine 2008, tu gospodine ministre vi imate loše podatke od vaših saradnika pa bih vas molio da ubuduće dolazite sa tačnim podacima, znači, 2008. godine je raspisan tender za nabavku elektronskih kartica. Za vašu informaciju, pošto vidim da je nepotpunim informacijama reagovao i kolega, na tom tenderu je pobedio Zavod za izradu novčanica. Znači, nije moglo da bude nikakvih malverzacija. Jeste, tačno je da je cena bila 5,16 evra, ali u aneksima ugovora stoji, a oni se i sada primenjuju, oni nisu promenjeni, da kako bude padala cena sirovine, inputa, plastike, čipova, tako će da pada i cena kartice prema Republičkom fondu.

Pošto je to bilo u evrima, Fond ne može da radi sa evrima, on radi sa dinarima i trebalo je malo duže vreme da Vlada donese odluku i to je ta čuvena cena od 500 dinara, to je odluka Vlade iz 2011. ili 2012. godine, nije ni bitno. Tek onda je Fond mogao po svojoj dinamici, a dinamika je govorila da će ogledni grad za primenu elektronske kartice biti Valjevo, zato što je to filijala srednje veličine. U Republici Srbiji postoje tri vrste filijala: male, srednje i velike filijale. Pretpostavljam da znate da su velike filijale gradovi gde su klinički centri, zbog obima posla, a to su Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš.

Apsolutno sve zdravstvene ustanove, možda neka ambulanta nema kompjuter, ali ti kompjuteri nisu ne znam koliko skupi, čak su sada izuzetno jeftini, tako da to i nije trošak. Jedini trošak koji bi trebalo da se plati za uvođenje ovih kartica, pored kartica, su čitači koji za teritoriju Republike Srbije, verovali ili ne, koštaju 60 hiljada evra, za celu teritoriju, što je beznačajna svota ako pođemo od toga s kojim novcem raspolaže Republički fond za zdravstveno osiguranje. Godine 2013. na 2014. u Valjevu je počeo taj pilot projekat, iz prostog razloga da se vidi da li ima nedostataka, šta se dešava u realnom životu kada se to sprovodi u delo. Priča se o tome da će to biti maltretiranje za osiguranike kada budu vadili kartice. Nije tačno. To može da vam dođe na kućnu adresu, kao i svaka plastična kartica koju dobijate od banke sa tim kodom, zato što vaši, tj. naši podaci se nalaze u Centralnoj bazi podataka Republičkog fonda i samo treba personalizovati, kako oni kažu, i da vi to dobijete na kućnu adresu. Nema maltretiranja. Koji su benefiti kad budemo to uveli? Ljudi se neće maltretirati. Koje su uštede? Gospodin ministar je rekao da je to 35 do 45 miliona koje se troše godišnje na zamenu kartica, ovih koje imamo, ovih knjižica. I plus jedno dva do tri miliona evra, jer nećemo plaćati preko osiguranja sve one recepte, upute, kartone, koji se koriste u srpskom zdravstvu. To je ta tzv. papirna galanterija ili papirna konfekcija, kako god je zvali ti ljudi koji time trguju. Znači, ne postoji više hartija u upotrebi. I to je prednost. To treba reći ljudima. Sada čujemo da će nova cena biti 400 dinara. A ja sada pitam Ministarstvo zdravlja – ministar finansija pre tri meseca u ovoj sali nas je ubeđivao kako su napravljene angažovanjem Republičkog fonda i Ministarstva zdravlja enormne uštede u racionalnom trošenju para. Ja bih vas molio da kada govorimo o državnom i zdravstvenom novcu ne pričamo o uštedama. Pričamo o racionalnom trošenju. Ušteda znači da nešto nismo uradili. Mi treba taj novac, kao odgovorni ljudi, da racionalno trošimo kako bismo mogli da proširimo opseg osiguranja, kako bismo mogli da ukinemo liste lekove, kako bismo ukinuli participaciju. To je racionalno trošenje. Kakve uštede u zdravstvu? Možemo samo ekonomičnije da se ponašamo. Tada je rečeno da je 300 miliona evra, ili 34 ili 35 milijarde ušteda, da nema potrebe više u zdravstvu da se koristi novac, postoje stenogrami, da to ide tamo gde treba, to je za penzije ovoga puta, mada nije ni bitno gde ide, troši se u okviru Republike Srbije i da ako bude bilo potrebe da će republički budžet da interveniše i da dopuni. Ja sad pitam – zbog čega osiguranici koji plaćaju osiguranje i koji traže zdravstvenu uslugu moraju dodatno da plate karticu? Jel ne plaćaju oni to svojim osi-guranjem? Zbog čega Fond ne plati karticu? Na Odboru je vaš državni sekretar rekao da je Narodna banka, tj. Zavod za izradu novčanica, poklonio Fondu i Ministarstvu 1,2 miliona kartica koje treba samo da se personalizuju. U istom trenutku, poštovane kolege, na budžetu republičkog fonda se na poziciji plaćanja tih kartica za 2014. godinu nalazi 500 miliona dinara. To znači, ako mi sada odlukom Ministarstva, angažujemo tih 500 miliona dinara i štampamo u Zavodu za izradu novčanica, jer nema potrebe da raspisujemo novi tender, to je državna referentna ustanova koja štampa novac, koja najbolje to radi, koja može odmah da radi, nema tendera, taj tender je završen, koja radi po najminimalnijoj ceni zato što su cene imputa pale, znači da ćemo mi imati da ako i moraju vašom političkom odlukom građani Srbije da dodatno plaćaju te kartice, imaćemo dva i po miliona osiguranika koji neće da plate. Mada, ja mislim i zastupam stav moje poslaničke grupe da to mora da bude besplatno. Stvar je onog ko daje osiguranje i uslugu osiguranja kako će da se organizuje. To ne sme da bude dodatni trošak. To ne sme da se plati dodatno. Zašto dva puta isto da plaćamo? Nema razloga to da radimo. Očekujem da će, o tome ćemo pričati kad pričamo o pojedinostima, ministarstvo razmotriti naš amandman, jer tu se radi o svima nama, o našim sugrađanima i napokon počinje da se bavi, evo, kolega je pomenuo DRG grupe, dijagnostičke srodne grupe. Treba to da uvedemo, ali ne možemo da uvedemo na način plaćanja, da sad ne bih zamarao sugrađane, građane Srbije, da im objašnjavam kako funkcioniše srpsko zdravstvo, da mi radimo na otkup plana da se ne plaća efiktivna usluga, ne možemo to da radimo kada, recimo, jedan prost podatak za dijagnostičke srodne grupe mi imamo bolesnički dan koji je uprosečena vrednost svega onoga što se troši za jednog pacijenta koji leži u bolnici i uobičajene procedure. Mi imamo ujednačenu za bolesnički dan na kožnoj klinici, na neurologiji, na infektivnoj klinici i na kardiohirurgiji, što je nemoguće. Ovamo je skuplje, jer su skuplji imputi, a mi hoćemo da uđemo da plaćamo po usluzi sa ovakvim bolesničkim danom, onda ćemo terati naše zdravstvene ustanove u propast. One neće moći da podnesu taj finansijski trošak, jer oni nemaju akumulaciju, nemaju dodatni rad iz koga bi mogli da crpe sredstva, jedino sredstvo to je Republički Fond za zdravstveno osiguranje. Mi smo se odrekli, sad ću ja da ponovim onu rečenicu koju sam pričao pre tri meseca, odrekli smo se trista miliona evra u zdravstvu, jer nam je rečeno da će sve biti u redu, a imamo problem u slabo naseljenim mestima, naročito južno od Save i Dunava, gde nemamo dovoljno lekara, gde ne možemo da pokrijemo celu teritoriju i umesto da angažujemo novac na tu stranu da povećamo kapacitete i uposlimo ljude koji nam sede na birou, mi prvo to ne radimo, onda donosimo zakon kojim dajemo mogućnost da se za deficitarne specijalnosti šalju ljudi da o svom kruvu i ruvu, o svom trošku i da sami finansiraju specijalizaciju, specijaliziraju kako ko želi i ima pare da plati kardiohirurgiju, vaskularnu hirurgiju, anesteziologiju, sve ono što je deficitarno, a ovde je kolala priča da će to dati šansu mladim ljudima za specijalizaciju. Da, u deficitarnim granama, a ne u svim granama, te vas stoga molim da ozbiljno razmotrite naše sugestije. Normalno je da ćemo glasati protiv ako ne podržite naš amandman. Vaš predlog zakona kaže da do 2016. godine to treba da se uradi, ja mislim da je to predug period. Treba personalizovati samo kartice, to Fond može da radi bez maltretiranja i dolaska ljudi u Fond. Treba napraviti ono što trebaju vaši saradnici, gospodine ministre, treba napraviti jedinstveni program za zdravstveni karton, jer u zemlji Srbiji mi sada imamo da svaka ustanova je tenderski naručivala svoj izgled zdravstvenog kartona, to mora da bude uniforma, sa nivoima dostupnosti i ovlašćenja da li je na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou i treba to dati da radi Fond, jer je Fond 2009, 2010. godine primio preko 100 inženjera elektronike zbog ovoga što sada treba da se radi. Uvođenje elektronske zdravstvene kartice u Fondu imate i pameti i saradnike koji to mogu da urade. Oprema, serveri, matični serveri, ja za Niš znam, a vi znate za svoje gradove stoje već četiri godine u Institutu za javno zdravlje. Kako da ne, pa mi odavde se sad umeržujemo, odemo na Gugl ne može Fond i ambulante da se umreže u jedan server, taman posla. Mada tu ima ljudi, ja sam stomatolog, koji mnogo bolje znaju elektroniku od mene, da ne pričam o tome da je možda trebalo to staviti na ličnu kartu, ali dobro to zavisi od nivoa dostupnosti poverljivim podacima, ne želim u to da ulazim i da to diskutujem. Znači, time treba da se bavite i da to završite do 2015. godine uz uvažavanje našeg amandmana, tu očekujemo od kolega podršku da to bude besplatno, nemojmo da dozvolimo, poštovane kolege, da ljudi plaćaju duplo, em plaćaju zdravstveno osiguranje… Sad plaćaju izmenu kartice. To ide na teret Republičkog fonda tj. na teret budžeta koji pune građani Srbije. Sa nadom da ćete razmotriti naš amandman ja vam se zahvaljujem na pažnji. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani kolega profesore Đukiću, profesore Vekiću, dr Vicko, koleginice i kolege narodni poslanici, danas pričamo i izmeni roka zamene zdravstvenih knjižica i to u Srbiji nije ništa novo. Nažalost, srpska administracija je jako spora i menjali smo u ovom parlamentu i važenje pasoša i važenje ličnih karti, ali ono za šta sam ja digao glas i na Odboru za zdravlje i porodicu, a i sada u ovom plenarnom zasedanju, to je i pročitaću vam, to je jedno grubo kršenje zakona koji je ova Skupština donela. Naime, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Službeni glasnik broj 57/11, prema članu 52. ovog zakona, RFZO je bio dužan da najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrši zamenu isprava o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite iz člana 112. stav 1. i 2. ovog zakona sa zdravstvenom karticom. Zakon je, draga moja gospodo i prijatelji, donet na sednici narodne skupštine 28. jula 2011. godine. Objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije 1. avgusta 2011. godine, stupio je na snagu 9. avgusta 2011. godine od kada je krenuo da teče rok od tri godine i 9. avgusta 2014. godine je rok za zamenu isprava o osiguranju je istekao. Postavljam prvo pitanje predsednici parlamenta, poštovana predsednice, šta je bilo preče, da avgusta meseca ne zakažete sednicu, s obzirom da sam dobio informacije iz Ministarstva zdravlja da su dostavili na vreme predloge izmene zakona, da sam dobio informaciju od direktora Republičkog fonda da je na vreme prosleđen zahtev da se produži ovaj rok, zašto predsednica parlamenta nije zakazala sednicu na vreme, da ne bi kršili zakone koje smo mi doneli? Kakvu poruku šaljemo građanima? Zakonodavno telo , Skupština Srbije, samo je prekršilo svoje zakone. Mi smo tri-četiri nedelje u zakonskom prekršaju. Da li će neko odgovarati zbog toga? Jedno vrlo konkretno pitanje, navodim vam i ponavljam da smo 9. avgusta 2014. godine trebali da imamo zadnji rok za zamenu zdravstvenih knjižica.

Znači, ne zakazuje predsednik Narodne skupštine, zakazuje Vlada i lepo kaže član 250. – na vanrednom zasedanju narodna skupština radi po unapred utvrđenom dnevnom redu koji je dostavio podnosilac zahteva za održavanje vanrednog zasedanja. Redosled za razmatranje tačaka dnevnog reda ne može se menjati bez saglasnosti predstavnika predlagača na čiji zahtev vanredno zasedanje je i zakazano. Poštovani predsedavajući, i vi i ja smo malo duže u parlamentu i znate da 84 narodna poslanika mogu uvek da potpisima zakažu sednicu, ne moraju da čekaju sednicu Vlade. Vi ste uputili pitanje predsedniku parlamenta ili predsednici parlamenta zašto nije zakazala. Ne može da zakaže predsednica parlamenta, mogu da zakažu ili Vlada ili 84 narodna poslanika. Hvala puno. Još jednom postavljam pitanje, s obzirom da smo prvi put u jednoj situaciji koju naš zakonodavni sistem nije zabeležio, a to je da zakonodavno telo koje donosi zakone je ušlo u kršenje tih zakona. Ova gospoda ovde nisu kriva. Kao opozicija ja ću da kažem da oni nisu krivi. Mora da se kaže ko je kriv? Znači, neko u parlamentu, zakonodavnom telu, nije zakazao to na vreme, ali hajde, to pretpostavljam da će da bude tema i u narednim nekim nedeljama koje dolaze. Želim, da se vratim na temu o zameni zdravstvenih knjižica i pored ovog prvog mog uvodnog dela i evidentnog kršenja zakona koji smo doneli 2011. godine, drugo pitanje koje ide u vezi zdravstvenih knjižica, pre godinu i po dana smo imali najavu kada je ministar zdravlja bila gospođa Slavica Đukić Dejanović, niste vi tada bili ministar, ali je generalni direktor Republičkog fonda bio profesor Babić i tada je najavljivano da će zdravstvena knjižica koštati više od 500 i nešto dinara, to je bilo nešto 5,2 evra, to je sada malo jača cena nego što je bilo 500 dinara, to je cena koja je sada znatno manja, sada se prijavljuje cena od 400 dinara. Ovo deluje jako neozbiljno, mislim da država opet šalje jedan loš signal građanima. Tada je trebalo 500 dinara, sada treba 400, na kraju koliko date, samo da date nešto da mi neke pare skupimo u tom Republičkom fondu. Šaljem poruku u ime poslaničke grupe DS, dajte da građanima Srbije, ne milion i 100 hiljada koji će dobiti besplatne zdravstvene knjižice, nego da svi građani Srbije dobiju besplatne zdravstvene knjižice. Meni je žao što ovde nema nikoga iz Fonda, s obzirom da se Uprava fonda hvali da ima suficit, da jako uspešno radi, da njima kažem da su oni ljudi koji sakupljaju naš novac koji mi mesečno izdvajamo za naše zdravstveno osiguranje. Ako oni sakupljaju taj novac, pa najnormalnije da oni odvoje ta sredstva i da odšampaju te zdravstvene knjižice, da ne opterećuju gađane Srbije. Gospodine Lončar, meni i vama verovatno 400 dinara nije puno, ali 90% gađana Srbije živi loše. I vi i ja smo u jednomkontaktu svakodnevno sa pacijentima i vi znate da je 400 dinara velika para za te građane koji nemaju sada razloga da budu još jedanput u jednom nametu od 400 dinara opterećeni da sada tu zdravstvenu knjižicu vade kada lično smatram da je Fond kao kuća koja sakuplja novac svakog meseca od tih građana dužna da izda tu jednu zdravstvenu legitimaciju i da, kao sve banke, pošalje putem pošte na kućnu adresu svih osiguranika. Tema koja je meni mnogo važnija nije 400 dinara za zdravstvenu knjižicu, mnogo važnija tema za svakog građanina Srbije je šta građani Srbije imaju od svog zdravstvenog osiguranja, koliko mesečno ide u taj Fond i šta oni kao osiguranici imaju od tog zdravstvenog osiguranja? Da li su naši osiguranici zadovoljni sistemom lečenja? Da li su naši osiguranici i naši građani zadovoljni kada dođu i kada im neko kaže - pa vi nemate uput, pa kada im neko kaže - vi treba da idete u neku drugu bolnicu, pa u nekoj drugoj bolnici i neko kaže – da, vi morate da čekate mesec i po dana za specijalistu koji će vas pregledati, možda tada, a možda neće ni za dva meseca? Da li u ovoj fazi neke reforme zdravstva, kada se zakazuju pregledi, kada pošaljete pacijenta iz primarne zdravstvene zaštite da on ne može da uradi adekvatnu dijagnostičku pripremu za postavljanje te dijagnoze, da li su naši građani zadovoljni time? Ja mislim da nisu. Kolega je pričao „European Health Consumer Indexu“ i našoj poziciji na celoj toj listi. Mislim da je Republički fond jedna otuđena formacija iz sistema zdravstva. Različiti funkcioneri Ministarstva zdravlja su se trudili i pokušavali da načine neke pomake, međutim to je sve zapinjalo kod Republičkog fonda. Smatram da treba da građanin zna šta ima od zdravstvenog osiguranja, da sa svojom novom zdravstvenom knjižicom ili ovom starom zdravstvenom knjižicom može iako je iz Subotice da dođe u Vranje i da se leči, da može da sa zdravstvenom knjižicom ostvari svoja elementarna Ustavom garantovana prava da mu se postavi dijagnoza, da mu se pruži zdravstvena zaštita, a ne kao što je sada, samo u hitnim slučajevima. Potrebno je da građanima Srbije sa zdravstvenom knjižicom omogućimo da oni biraju kod koga će biti lečeni. Ako ste vi dobar lekar neće oni da idu kod generalnog direktora Kliničkog centra, nego hoće kod vas i oni moraju da imaju pravo dasa svojom zdravstvenom knjižicom, sa svojim osiguranjem to i urade. Građani Srbije svakog meseca uplaćuju znatnu sumu novca, pa ja postavljam pitanje u ime građana, pošto sam ovde u ime njih, šta se dešava sa novcem koji oni ukoliko, daj bože, ga ne koriste, a mnogi naši građani ga ne koriste, šta se dešava? Da li mi možemo da napravimo reformu zdravstvenog osiguranja, pa da kao u mnogim zemljama ako ne koristite i ne opterećujete svoj račun, svoju knjižicu, a uplaćujete mesečno godinama, da vi taj novac povučete, a ne da Republički fond bude jedna kasa bez dna i da se u njega samo ubacuje novac i da građani ne znaju šta imaju od tog zdravstvenog osiguranja. Mislim da je to tema mnogo veća nego 400 dinara. Protiv nje smo, treba biti besplatna zdravstvena knjižica, ali ovo je veća tema, ovo je tema koja tera administraciju da se menja, tera Republički fond da bude servis građana i da moramo da više vodimo računa kako se taj novac troši. Do sada se taj novac trošio bez kontrole i ne domaćinski. Vi ste relativno skoro tu, ali ja vam kažem pošto sam 21 godinu lekar, ja znam da su mnoge ustanove zdravstvene kupovale i trošile taj novac iz Republičkog fonda nepotrebno, da su kupovali neke aparate za koje ne znaju ni kako rade, a kamoli da rade na njima. Važno im je bilo da uzmu neku provizijicu i da budu zadovoljni i da kažu u svom malo mesto – evo, imamo laser, imamo magnet, imamo ovo imamo ono, a u principu iza svega je stajalo procenat, važno je da imam 10% Trošile su se neplanski pare naših građanina, naših poreskih obveznika. Potrebno je da napravimo konkurenciju, da sa našom zdravstvenom knjižicom imamo pravo da se lečimo gde mi želimo, da se osiguravajuća kuća bori za osiguranika, a ne ovako - baš me briga, neću ništa da se menjam, što da se menjam, meni svake godine stigne dve milijarde evra, meni će svake godine Lončar ili Čomićka ili Milisavljevićda uplati mesečno od svog primanja taj novac i nema potrebe da se menjam. Draga gospodo, potrebno je da se u ime građana menjamo mi sami, da se osiguravajuća kuća, Republički fond bori za osiguranika, da se bori da ga osigura, da uvedemo još jednu do dve osiguravajuće kuće, da imamo dve, tri zdravstvene kartice koje će da se nude, da se borite za osiguranika i da ako je prof. Milisavljević dobar lekar, da vi kao jedna od osiguravajućih kuća tražite da sa mojom zdravstvenom ustanovom napravite taj ugovor i da pacijent može da dođe kod mene, a ne ovako - šta god radio, svira vam radio, nema veze, mi smo svi zadovoljni, neke pare stignu, nisu dovoljne, ali nije loše i to nije tako strašno, nije loše, imamo za neke druge stvari. Nadam se da ćete imati hrabrosti da ozbiljnije uđete u reformski proces zdravstvene zaštite, a i ovog vrlo ozbiljnog polja, a to je zdravstveno osiguranje koje je tabu tema generacija. Zadnjih 20-30 godina je to jedna siva zona. Iz te sive zone izašla je jedna afera vakcina koja još uvek nije rešena. Iz te sive zone se mnogi novci koriste na nepravilan način. Mislim da to trebamo mnogo transparentnije i jasnije da radimo zarad građana Srbije. Kada pričamo o zdravstvenoj knjižici, puno komentara je bilo i na društvenim mrežama. Ja ću preneti, s obzirom da više nego aktivno koristim „Tviter“, da su predlagali ljudi da postoji mogućnost da se na čipovima lične karte isti ti podaci stave koje stavljamo. To je još jedno pitanje za vas. Drugo pitanje koje su postavili građani Srbije je kako da se osiguraniku omogući da ukoliko je napravljena lekarska greška ili je njegovo zdravstveno stanje pogoršano u toku lečenja, kako osiguravajuća kuća obeštećuje naše građane koji su pretrpeli štetu? Imali ste skoro različite neke situacije gde ste i vi morali da delujete i da šaljete zdravstvene inspekcije u neke zdravstvene ustanove. Poštovani ministre, evo jedan savet. Iako dolazi iz opozicije, mislim da nije loš. Potrebno je da se napravi protokol lečenja kako bismo osiguranicima sa njihovom zdravstvenom knjižicom omogućili i jasno pokazali da oni imaju jasnu garanciju države da ona štiti njihova ljudska i prava pacijenta, da napravimo protokol lečenja. Kada napravite protokol lečenja, kažete – građani Srbije, za vaše zdravstveno osiguranje vi imate to, to i to, zdravstveni paket zdravstvenih usluga se ogleda u tim i tim stvarima, možete biti lečeni u tim i tim ustanovama i protokol lečenja vam garantuje da sam pacijent i njegov advokat ima na papiru postupno korake da li je neko napravio prekršaj ili ne, da li je to ORL oblast gde kada dođete ako je infekcija grla ili ako je operacija krajnika ili ako je operacija zapaljenja srednjeg uva, da se jasno znaju koraci i procedure od ulaska u bolnicu do izlaska i da se takav isti protokol poštuje od Subotice do Vranja. Srbija to nema i sada na sudu mnoge lekarske greške ostaju zavijene. Može da se komentariše na ovaj ili onaj način, a građani su u mnogim slučajevima obeštećeni i oštećeni zbog toga. Kolega je pričao o zadnjem mestu i o puno parametara koje je „European Health Consumer Index“ naveo u svom dvogodišnjem izveštaju, pa ja pitam šta će Republički fond sa svojim sredstvima da uradi da jasno kažemo zašto smo mi zadnji? Mi smo, nažalost, zadnji zbog mnogo teških parametara, a to je visok stepen oboljenja od kardiovaskularnih oboljenja, visok stepen od smrtnosti od kardiovaskularnih oboljenja.

Šta da kažem o velikom porastu onkoloških oboljenja, gde nam je apsolutno loš metod lečenja tih građana, da oni u mnogim situacijama ne dočekaju zračnu terapiju, da oni sa mukom dospevaju na operativni program, da oni sa mukom dospevaju da dobiju patohistološki preparat? To su stvari koje Republički fond i vi kao ministar zdravlja morate da stavite kao target od čega građani Srbije najviše boluju i šta kao zdravstveno osiguranje morate da uradite utom jednom preventivnom programu u borbi za naše osiguranike, za naše građane kako bismo, ne popravili rejting na „European Health Consumer Index“ skali, nego ono što je važnije, da sačuvamo živote tih ljudi. Ako je preventivni pregled kod žena rano otkrivanje raka grlića materice i preventivni pregled dojke, dajte da omogućimo da sve ustanove u Srbiji, ne samo Novi Sad, Beograd, Niš i Kragujevac, imaju opremljen kadar i da imaju instrumente i aparate sa kojima mogu da rade i mamografiju i papanikolau i ostale, nego da to rade i centri u Babušnici, centri u Vranju, u Rumi i u ostalim sredinama u našoj državi. Nacija nam je sve bolesnija. Hoćemo ka Evropi, hoćemo da reformama, ali moramo da shvatimo da su ovo najvažniji parametri koji nam ukazuju da moramo mnogo ozbiljnije da radimo. Jedno pitanje, i mi kao opozicija i vi kao vladajuće stranke, se zalažemo za priključenje EU. Ne znam da li pratite, pretpostavljam da, i nadam se da pratite, da je sada aktuelno jubilarna European horizont do 2020. godine, koji obuhvata i sektor zdravstva, sektor osiguranja. Da li sa tom zdravstvenom knjižicom što Evropljani uvode možete sa tom zdravstvenom knjižicom Evrope da se lečite u bilo kom gradu, delu EU? Znam da postoji mogućnosti da možemo, zato i iniciram na ovakvom zasedanju da bi čuli i građani, da bi čuli mediji, da biste čuli vi, da uhvatimo kopču i da upravo pokažemo reformu Republičkog fonda. Znači, ako ja odvajam mesečno određenu sumu novca, Republički fond, po ovom programu EU mora da mi garantuje tu sumu novca koju ja uplatim, da mogu da se lečim i u Francuskoj. Ako je cena tog lečenja veća, a ona jeste veća, da mi Republički fond pokrije taj novac koji sam ja uplatio, a ja ću dodatno da sam uplatim. To su reforme koje Evropa radi. Hajde da prvo uradimo u Srbiji da ja sa mojom zdravstvenom knjižicom mogu da se lečim u Subotici. Sada je samo moguće, građani, da se lečite u Subotici ako ste iz Niša, ako je hitno, imate saobraćajnu nesreću ili imate krvarenje iz nosa ili imate napad slepog creva, tad vas lekar neće vratiti. Ovako, reći će - morate da imate uput itd. Interesuje me šta je Republički fond zdravstvenog osiguranja i šta ste vi kao Ministarstvo zdravlja uradili u predpristupnim pregovorima sa Evropskom komisijom, sa EU? Poglavlje 28 se odnosi sektor zdravstva. Iskreno se nadam da će ono barem naterati republičku administraciju u zdravstvu da ozbiljnije prihvati reforme Republičkog fonda. Ovakav Republički fond Evropa ne poznaje. Ovakav Republički fond koji je otuđen od građana, građani ga ne poznaju. Znači, ovo je jedna mala država u državi koja troši dve i po milijarde evra godišnje, koja je vrlo ozbiljna finansijska institucija i koja mora biti mnogo pažljivije praćena od strane ministarstva, a ono što ja želim da bude mnogo pažljivije praćeno i od našeg skupštinskog Odbora za zdravlje i porodicu i same Skupštine, samih narodnih poslanika… Polako ću završiti svoje izlaganje, da u prošlom mandatu, kao predsednik Odbora za zdravlje i porodicu, mi je bilo onemogućeno da prisustvujem određenim drugostepenim komisijama Republičkog fonda, iako kao predsednik Odbora za zdravlje i porodicu u tom momentu i kao narodni poslanik imam zakonodavnu ulogu, imam predstavničku ulogu i imam kontrolnu ulogu. Svaki narodni poslanik može da izvrši kontrolu vašeg rada, rada Republičkog fonda. Drage kolege poslanici, mi smo zaboravili da štitimo instituciju Zaštitnika građana, a to smo mi narodni poslanici i da mi kontrolišemo njih, a ne da oni kontrolišu nas.

Izvolite. Gospodine predsedavajući, prekršen je Poslovnik, član 107. stav 1. Vi ste sada dozvolili gospodinu Milosavljeviću, iako ja razumem žar političke borbe, iako razumem žar da se neki stavovi promovišu, ali ste mu dozvolili da ponizi dostojanstvo Narodne skupštine, da načini u svom govoru krivično delo ili da ponizi ili je ponizio sve zdravstvene radnike u Srbiji. Šta znači konstatacija da je važno da u nekom mestu u Srbiji neko uzme provizijicu? Provizija je zakonom zabranjena. Ukoliko postoji i ukoliko imate dokaze da je neko u Srbiji uzeo proviziju, neophodno je da tu proviziju prijavite, da tog ko je uzeo proviziju prijavite za vršenje krivičnog dela. Prikrivanje krivičnog dela je takođe krivično delo. Ako je to narodni poslanik izneo želeći da da na teatralnosti svom govoru, a nema dokaze da je neko u Srbiji od kolega zdravstvenih radnika, lekara, direktora domova zdravlja, bolnica, zaista uzeo proviziju, u ovom trenutku je dodatno unizio jedno časno zanimanje, jedno humano zanimanje lekara, doktora. Ponizio je sve zdravstvene radnike u Srbiji, jer ne postoji imenom i prezimenom ko je to uzeo provizijicu, ko je to načinio krivično delo. Dosta nam je više unižavanja nekih struka i nekih časnih zanimanja zbog loših stvari koje rade pojedinci. Ne kažem da je sve u zdravstvu idealno, ne kažem da niko nije uzeo proviziju, ali moramo reći menom i prezimenom ko je to, da ne bi jedno časno zanimanje lekara, doktora ponizili ovakvim političkim delovanjem i ukoliko ima saznanja ko je to uzeo proviziju, a prikriva tako nešto, na taj način vrši krivično delo. Mislim da ste bili u situaciji da ste morali da opomenete kolegu prilikom takvih izjašnjavanja.

Izvolite.

Poštovani predsedavajući, mislim da ste prekršili Poslovnik, član 107. – govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Mislim da me je kolega uvredio, iznoseći u jednom političkom žargonu, iz činjenice je izvrnuo. Gospodine Milisavljeviću, ako sam dopustio da 18 minuta govorite van teme, sada vam neću dozvoliti da kršite Poslovnik i da ga koristite kao repliku. Smatram da nisam prekršio član Poslovnika. Prvo, mislim da se svi slažemo ovde oko stanja u kojem se nalazi naš zdravstveni sistem i niko od nas nije zadovoljan sa stanjem u kojem se nalazi. Slažemo se u tome da on mora da se promeni na bolje, jer previše je vremena prošlo i nemamo mnogo vremena da to uradimo. Ne mogu da razumem ako sa jedne strane kažemo – kasnimo, hajde da radimo, kad krenemo da radimo, onda kažemo zašto idemo brzo, zašto idemo tako, ali dobro, nadam se da ćemo naći neku zadovoljavajuću formu kako da se urade promene i osnovno je da one imaju rezultat. Mi sad možemo svako sa svoje strane da gleda i da komentariše i sistem i kako je trenutno, kako je bilo i kakva je vizija, kako će to da bude.

Mi ćemo teško menjati sistem ukoliko nemamo dobar uvid u taj

Ako se mi zalažemo da se nešto promeni, da bude bolje, da uradimo, a ne krećemo od suštine, ako ne krenemo od nas samih, ako ne stvorimo, ako naši građani nemaju predstavu koliko novca se troši na njihovo lečenje, nećemo imati ni snagu ni energiju da krenemo i da uradimo bilo šta, jer ćete imati ljude koji su protiv toga. To je osnov za sve. Da bi imali to, mi moramo da imamo informacioni sistem i da u svakom momentu možemo da uđemo u njega i da vidimo šta se radi. Ne želim da vas podsećam koliko je do sada novca potrošeno pod ciljem da se uradi informacioni sistem. Evo, vi mi sami recite gde je. Ali, neću da se vraćam unazad. Uzmemo kredit, uzmemo projekte, uzmemo sve i to mora da sadrži nekih pet stavki, recimo. Sve je rađeno tako da uradimo tri stavke, da imamo opravdanje za njih, one su urađene, ali sistem ne može da funkcioniše bez još dve stavke koje nisu ni pokrenute. I u tom slučaju su onda svi zadovoljni, i oni koji su dali novac za te tri stavke, one su urađene, a ove dve nisu ni pomenute, one nisu urađene, a sistem ne funkcioniše. Sad treba iz svega toga što je urađeno, jer je ogroman novac potrošen, da sve to uvežete. To vam je kao kad imate grane i sad morate da ih stavite na jedno drvo i da to može da ima nekog smisla. Bez toga, mi o svemu ovome što pričamo teško ćemo imati rezultat. Ja mislim da je to osnov i da moramo da se skoncentrišemo na to i da pomognemo u tome, da shvatimo gde se nalazimo i da moramo mi prvi da se promenimo da bi se promenilo bilo šta. Jer, bez temelja nećemo moći da zidamo kuću, nema teoretske šanse. Postoje raznorazni predlozi, tu ima odličnih predloga, ali morate da imate temelj odakle ćete da krenete da to sprovedete, a to je ovo što vam kažem. Koliko ona košta u državnoj ustanovi, koliko košta u privatnoj ustanovi i to je ono što ja već neko vreme pričam, da pacijent kada ide kući treba da dobije proforme, ne da plati nešto, treba da dobije samo specifikaciju koliko je koštalo njegovo lečenje. Jer će on promeniti svest, on nema predstavu o tome. Promeniće svest, sešće sa svojim komšijama da pije kafu i začudiće se koliko sve to košta što je on bio dva, tri, pet, deset dana u bolnici i šta mu je sve urađeno. Drugačije će gledati na sve ovo. A i mi uz njih. I sami ćemo tražiti da znamo koliko šta košta. Po meni je to suština, da napravimo bazu iz koje možemo da idemo dalje. Što se tiče cena zdravstvenih knjižica, ja želim samo da se poštuje jedan princip, a to je koliko one koštaju u izradi da ta bude cena. I ništa drugo. Mi nemamo neku drugu filozofiju, jedna stvar i za to ću se i zalagati. Druga stvar, od 2010. i ostalo, nigde u ugovoru nije pomenuto da se jedna jedina knjižica da besplatno ili da ide na teret budžeta. Nije pomenuto nigde, ni u jednom ugovoru, ni u jednom aneksu. A znamo kada je, kako je potpisivano i sve ostalo. Što se tiče ličnih karata i predloga da ide na lične karte, moram da vas podsetim da maloletni nemaju lične karte, da još uvek imamo ljude sa papirnim ličnim kartama i da je to poseban sistem koji postoji u MUP-u i onda imamo onaj sukob ko još može da uđe u privatnost, odnosno u bazu podataka da možete da imate to. Nije realan, nije moguć, nema ga. Pomenuli ste par zemalja u Evropi, ali koje su osnivači EU, koje su članice od samog početka, je trenutno u sistemu da postoji elektronska kartica, sa jedne strane te elektronske kartice je taj čip koji važi za njihovu zemlju, a sa druge strane da važi za sistem za EU. To u par zemalja postoji, ali kažem, to su zemlje koje su daleko ispred nas, koje su razvijenije, koje imaju sređen sistem. Ako se mi ne skoncentrišemo na naše mogućnosti, na situaciju u kojoj se nalazimo i sve, ne vidim ko bi više od nas voleo da omogućimo o svemu ovome što pričamo, da to građani dobiju, ali ja vas molim samo jednu stvar, kada imamo takve predloge, ajde da navedemo primere gde je to tako. Samo konkretno gde to već postoji, gde je to zaživelo, i gde je to dobra praksa, ali kažem, pokušajte da uporedimo sa zemljama sa sličnim brojem stanovnika, sa sličnom razvijenošću i sa budžetom koji postoji. Koji bi razlog bio da sve što može iz budžeta, sve što može iz Fonda da ne ide? Niko ne bi bio sretniji od nas. Ali, moramo da budemo realni.

Prema tome, Fond može da ima dobre ideje, predloge, može da ima sve, ali će morati da sačeka na odluku Ministarstva zdravlja.

Šta je tu tajno? Prema tome, po meni to je jedini put da ovi građani, nažalost bolesni kojima je potrebna pomoć, da vide da mi stvarno mislimo na njih, a ne da smo tu da bi lepo pričali, a da oni od toga nemaju ništa ili da bi mi skupljali neke poene i slično.

Za reč se javio narodni poslanik dr Dušan Milisavljević, ali nemate pravo na repliku gospodine Milisavljeviću. Član 104. kaže – ako narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine se uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime, prezime i funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se odlaganje odnosi imaće pravo na repliku. Ovaj uslov nije ispunjen, jer ministar nije narodni poslanik, osim gde bih ja kao predsedavajući procenio da možda imate mogućnost ako se on uvredljivo izrazio u svom izlaganju. Pažljivo sam slušao izlaganje ministra Lončara, ni jednom reči se nije uvredljivo izrazio, niti navodio pogrešno tumačenje izlaganja bilo kog narodnog poslanika.

Kako vi čitate na šta ću se ja pozvati? Mislim da ste trebali da opomenete ministra, s obzirom da je bila povreda Poslovnika, da sam ja izašao iz teme. Mislim da je ministar zdravlja izašao iz teme, da nije pričao o zdravstvenim knjižicama. Trebali ste da ga opomenete da se vrati na tačku dnevnog reda. Želim da vam kažem, vi… Ministar je odgovarao na sve ono što ste vi. Ja se borim za pravo da kažem, za pravo na reč. Gospodine Milisavljević, ministar ima pravo da govori, da obrazlaže zakon koji je u proceduri, na dnevnom redu i da odgovara na pitanje koje su mu postavili narodni poslanici. Barem ste vi jedan od pristojnijih i kulturnijih predsedavajućih. Dva puta pokušavam da kažem o korupciji u zdravstvu i dva puta mi se oduzima reč. Još mi se spočitava da vređam lekarsku profesiju. šta je bilo sa tim poništenim tenderom?

Izvolite.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, cenjeni saradnici ministra zdravlja gospodina Lončara, dame i gospodo narodni poslanici, naš klub je, naravno kao i građani, sa zadovoljstvom prihvatio pripremu za ovu sednicu, jer svaka tema vezana za zdravstveni sistem, za reforme u zdravstvenom sistemu, za dobre korake ka popravljanju uslova za bolje zdravlje građana i te kako jeste tema koja intrigira običnog čoveka zbog koga smo mi poslanici ovde u ovim klupama i imamo dobar zadatak da donesemo kvalitetne zakone da se realizuje zdravstvena zaštita. Već se čulo, iako je naizgled tema tehničke prirode, pomeramo zapravo termin za ispravu odnosno posebnu ispravu za zdravstveno osiguranje, odnosno ostvarivanje zdravstvene zaštite. Samo je tehničke prirode, ali jeste korak dalje u postavljanju elementarnog cilja za bolje zdravstvo. Jedan od tih ciljeva jeste IT informacioni sistem koji će omogućiti da onog momenta kada naši građani svi budu imali ovakvu knjižicu, 10.000 stručnjaka, među kojima nešto oko 7.000 izabranih lekara i nešto oko 3.000 farmaceuta bude umreženo i svakog momenta se može sticati uvid u to kakva je komunikacija između pacijenata i baš njih. To zapravo i jeste transparentnost o kojoj ovde govorimo i to zapravo i jeste jedan vrlo, vrlo značajan korak u popravljanju uslova za prevenciju, za dobru dijagnostiku, za lečenje, za rehabilitacione sisteme koje takođe treba kontrolisati i stručno opskrbiti za svakog čoveka ponaosob. Ko su zapravo ti naši osiguranici i kakva je njihova struktura?

Ko puni tu našu banku u zdravstvu dalje? Razni penzioneri kojih ima takođe oko milion i 640.000.

Kada vidite tu strukturu vi zapravo shvatate da distribucija novca bi trebalo da bude pod kontrolom onih koji izdvajaju taj svoj zdravstveni dinar i da reforme sistema zdravstvenog osiguranja zapravo treba da počnu, ali da one zavise od onih koji pune tu našu banku, odnosno Republički fond za zdravstvenog osiguranje. Nama dobro poznati principi solidarnosti, uzajamnosti na bazi obaveznosti koji predstavljaju pomalo jednu nostalgičnu nit i sećaju nas na period kada je bolestan čovek imao jednu jedinu obavezu da uzme zdravstvenu knjižicu, da ode kod svog lekara koji će dalje brinuti o njemu kompletno pobuđuju potrebu da razmišljamo o tome šta zapravo treba iz ovih klupa poslati kao ideju i koje su to kategorije koje jesu zapravo najugroženije i o kojima možda sistem mora voditi nešto više računa. Slažem se da to jesu poljoprivrednici koji treba da imaju zdravstvenu knjižicu. Gde postoji jedna disproporcija? Poljoprivrednik koji radi u toj najvećoj fabrici, ali gde su uslovi za rad najteži, pod nebom. Ako se slučajno dogodilo da je imao tešku hirušku intervenciju, ako se dogodilo da je imao tešku povredu pa nekoliko meseci ne može biti na svom polju i ne može više raditi za svoju porodicu i sebe, nema nešto što je pandan sredstvima koja proističu iz bolovanja. Mi moramo iz ovih klupa poslati poruku o brizi onih o kojima možda čak i najbliži članovi porodice ne mogu brinuti adekvatno i kada govorimo o tome da treba i u teškim okolnostima da popravimo uslove za sve osiguranike i da oni budu apsolutno ravnopravni, sigurno moramo misliti na one kategorije kao poslanici i davati takve sugestije Ministarstvu da se pored toga da ih stimulišemo da ima što više knjižica pa i tih elektronskih, imaju i određene benefite. Zapravo, to nisu benefiti nego ravnopravnost sa svim ostalim osiguranicima. Koja je možda to druga kategorija ljudi koji će imati zdravstvene knjižice a čije interese moramo zaštiti i mi i zdravstveni radnici i čitavo društvo? To jesu osobe sa mentalnim smetnjama. Znate, oni imaju pravo da se leče podjednako kvalitetno kao i svi drugi kardiološki, endokrinološki, hirurški bolesnici. Daću vam jedan podatak – iz budžeta iz koga se izdvajaju sredstva npr. za lekove za osobe sa mentalnim smetnjama ide 1,9% u Srbiji, a u svim zemljama u okruženju od 2 do 8% Moramo razmišljati o toj kategoriji ljudi koja ima pravo da dobije takav medikament moderan koji se već u svetu dvadesetak godina primenjuje da nuns efekti lekova ne budu razlog za stigmatizaciju za omalovažavanje naših pacijenata. Ono zbog čega su osobe sa mentalnim smetnjama upadljive i zbog čega se stepen stigmatizacije povećava jeste njihov izgled, a on nije posledica bolesti, on je posledica već preživele terapije koja se takvim ljudima daje i nuns efekata koje ta terapija daje. Mi smo na poslaničkoj grupi duboko ljudski razgovarali o čoveku koji će imati ovu knjižicu i treba da je ima i nije sporno da taj rok treba da bude krajem 2016. godine i nije sporno da je za svaku pohvalu stav da milion i 200 hiljada najsiromašnijih i socijalno najugroženijih ljudi treba da je dobije bez ikakve finansijske nadoknade, a naravno da mi svi ostali to učinimo uz neophodne uslove plaćanja koji moraju postojati. Zaista sve košta, pa i ta kontrola o kojoj govorimo i to kako ko može bez neke prinude, nego da se to završi do kraja 2016. godine, ali za sve to vreme, jer mislim da će u kategoriji onih koji će zapravo dobiti ove knjižice biti upravo i neki poljoprivrednici i neke osobe sa mentalnim smetnjama i neke druge kategorije ljudi koji jesu nosioci tih zdravstvenih knjižica pa imaju pravo na osiguranje, da o njima moramo mnogo više svi voditi računa. Dobar je stav da struka u Ministarstvu šalje određene sugestije Republičkom fondu koji nije samo klasična banka. Nema samo novac i nema samo potrebu da finansira programe Vlade Republike Srbije i stavove Ministarstva, odnosno dogovorene politike. Oni moraju štititi prava osiguranika. Ne brinem mnogo o onim kategorijama bolesnih ljudi koji su se poprilično izborili s pravom da imamo evropske standarde i nisam protiv njih. Oni moraju biti samo model svima nama i to je poruka naše poslaničke grupe, da zapravo naša briga o nosiocima pa i tih elektronskih knjižica mora biti veća za one koji ponekada nemaju ni uvid, a i ne znaju koja su im prava u pogledu ostvarivanja zdravstvenog osiguranja. Pored toga što se mi često pozivamo na sentencu „medikus anat, natura kure“ – lekari leče, priroda izlečuje. Svesni smo svi da lekari mogu da leče i da priroda može da pomogne tamo gde postoji jedna realna finansijska konstrukcija, jer zapravo zdravstvo jeste skupo, zdravstvo košta. Bila je prilika nas na poslaničkom klubu da o tome posebno razgovaramo. Mislimo da različiti nivoi osiguranja treba da postoje, da reforma osiguranja kao prvi korak reforme zdravstva treba da postoji, ali da ta reforma iziskuje, pre nego što se i krene u nju, da sada u ovim uslovima svako ko ima knjižicu o kojoj danas govorimo zna koji je to paket osnovnih usluga na koje ima pravo. To je potpuno u skladu sa idejom da treba da ima uvid u račun koliko to i košta. Dva su razloga, s jedne strane, da prosto popravljamo svest ljudi o tome i da informišemo sve naše građane da zdravstvo zaista košta, a sa druge strane da imamo uvid u to koliko mi to zapravo izdvajamo, svako od nas, a šta se zapravo sa tim novcem događa, kakva je ta distribucija novca. Mi to ne možemo drugačije nego uz uvid u račune koliko nas košta lečenje ili, mnogo je bolje, preventivna aktivnost, bilo koja zdravstvena usluga koju smo imali u bilo kojoj zdravstvenoj instituciji. U nadi da će koraci Ministarstva zdravlja zaista imati tempo kojim smo i započeli, prošle nedelje smo imali vrlo korektnu raspravu vezanu za jednu temu, danas za drugu, naravno da će poslanici SPS u Danu za glasanje glasati za pomeranje termina i ne samo tehničko pitanje odlaganja vremena kada ćemo svi imati elektronske knjižice, nego svega onoga što proističe od poteza koje čini ovo ministarstvo i ova Vlada na planu popravljanja zdravstvene zaštite.

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, dragi gosti iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o jednom članu izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju i to samo da se pomeri do 31. decembra 2016. godine stupanje na snagu elektronskih kartica, ali smo kroz diskusiju čuli sve i svašta. Nije strašno ako čujemo od opozicije neku jeftinu demagogiju o nekim stvarima, to je u žaru političke borbe, to može da bude način pokušaja dobijanja nekih političkih poena, ali ako to čujemo iz usta doktora, onda to malo gorko deluje, posebno od onih koji su 12 godina mogli da mnogo toga urade u zdravstvu, da sprovedu reforme, da urade upravo ono što danas pričaju šta mi treba da uradimo, a nisu uradili. Najveća birokratizacija zdravstva upravo se i desila od 2000. godine do danas, silna papirologija koja sprečava lekare da rade svoj posao. Da ne govorim da su tada, 2010. godine predlagali da cena elektronske kartice bude 700 dinara, a danas se bune što je400 dinara. To jednostavno deluje malo demagoški i pomalo naivno, pogotovo kada se uzme u obzir da će 1.200.000 ljudi biti oslobođeno, zato što Narodna banka hoće da pomogne, a siguran sam da ćemo naći način da još mnoge oslobodimo, a i poslodavci čine sve da svojim radnicima plate te kartice. To se vidi, na primer, u Valjevu. Zar da nam se spočitava sada, danas, što imamo porast kardiovaskularnih bolesti, karcinoma, psihijatrijskih bolesti? Znate, ko je prošao kroz ovu tranziciju od 10 godina, ko je ostao bez posla, čije su fabrike zatvorene, teško da može srce da mu izdrži sve to i teško da može da podnese taj stres, a da ne dobije neki karcinom. Pričamo o parama u Fondu, zdravstvo deli sudbinu privrede svog društva. Ne može se očekivati da imamo pare za zdravstvo, to jednostavno jedno sa drugim ide. Kakva nam je snaga privrede, takvo ćemo zdravstvo imati, ne samo zdravstvo nego i sve druge društvene delatnosti. Postoji sada za i protiv. Normalno je da građani treba sve ovo da znaju. Prošlo je vreme kada su građani izdvajali neke pare, a nisu znali gde im te pare idu. Ovih 400 dinara koje treba da daju za karticu, moraju da znaju šta oni sa tim dobijaju, koje su uopšte prednosti elektronskog sistema. Kartice treba da prate sveobuhvatnost jednih reformi i ukupnog elektronskog sistema u društvu, a to znači i elektronski karton, elektronsku karticu i elektronski recept. Kartica će mnogo pomoći da ljudi ne čekaju u redovima da overe svoje knjižice, uštedeće Fond sigurno na štampanju markica, uštedeće Fond na štampanju i kartonskih knjižica koje se moraju praviti kada im istekne rok ili kada neko dobije posao ili kada nešto menja u svom životu. Sve su to prednosti, a da ne govorim o EU. Elektronska kartica je sinonim za EU. Sve zemlje EU imaju elektronsku karticu, pa i zemlje koje nisu članovi, npr. Irska, Švajcarska, Norveška, Lihtenštajn, takođe sve imaju elektronsku karticu. Sa svim zemljama u EU sa kojima smo potpisali određene sporazume, moći će naši građani tamo da se leče ako ovde imamo elektronsku karticu. Sve su to benefiti. Da ne govorim o tome koliko će se uvođenjem kartona i recepta skratiti njihovo čekanje, a koliko ćemo uspeti lekarima da pomognemo da što bolje kroz istoriju bolesti znaju kako da leče te ljude. Prema tome, to je još jedan pokušaj, a za njega treba vreme, za njega treba organizacija, za njega trebaju sredstva. Sve je potrebno da sazri i sve je potrebno da se izorganizuje. Nama se čini da će za dve godine standard naših građana biti viši i daj bože da njima tih 400 dinara, a to će platiti samo oni koji imaju, a za najsiromašnije slojeve ćemo se snaći, budite ubeđeni. Ako nešto postoji u ovom društvu danas, u ovom ministarstvu, to je ta solidarnost, to je ta humanost koja se vidi na svakom koraku i želja upravo preko Ministarstva zdravlja i ministra kako da pomogne da se to, ono što nam se činilo, a to je to humano društvo, nastavi da bude naša odlika, i naroda i ove zemlje. Svakako ovo treba podržati i svakako treba kroz sistem reforme zdravstva, ali organizovano, planski, ići korak po korak, dalje i dalje. Vidimo to, videli smo to pre nekoliko dana kada smo donosili Zakon o specijalizacijama, da je želja Ministarstva iskrena da se kroz podizanje nivoa i kvaliteta lečenja upravo uštedi najviše, najviše ćemo tu uštedeti. Najviše ćemo uštedeti ako uspemo da iškolujemo kadar koji će znati da radi sa aparatima koje je neko 12 godina kupovao da bi uzeo proviziju na tenderima i gurao u neke prostorije i sada nam je prepuna Srbija raznih aparata na kojima niko ne zna da radi. Tu ćemo uštedeti. Znanje štedi, neznanje troši. Zato puna podrška Ministarstvu, puna podrška i želja da kroz sistem organizovani, stručni, nastavi da sprovodi reforme u zdravstvu. Nadamo se da ćemo na takav način i kroz elektronski sistem uspeti da budemo u korak s Evropom i da će naši građani moći da se leče u Evropi samo sa svojom elektronskom karticom. Sada prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč. Reč ima narodna poslanica Mirjana Dragaš. Izvolite. Prijavite se molim vas. Izvolite gospođo Dragaš. Hvala vam. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, gospodo poslanici, Zakonom o zdravstvenom osiguranju uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana kako stoji inače u zakonu, kako otprilike glasi njegova definicija koje su obuhvaćeni ovim sistemom osiguranja i ono se razlikuje po tome što može da bude obavezno i dobrovoljno kako piše u zakonu. Obavezno osiguranje zasnovano je na načelu solidarnosti, uzajamnosti. Podrazumeva osnovni nivo zdravstvene zaštite koji se obezbeđuje preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kada govorimo o ovoj vrsti osiguranja ono svakom građaninu daje pravo i obezbeđuje zaštitu za slučaj bolesti, slučaj povrede na radu, povrede van rada i profesionalne bolesti. Uslov da bi dobili ovo obavezno zdravstveno osiguranje podrazumeva plaćanje doprinosa zaposlenih i poslodavaca. Mislim da je to prvi problem sa kojim se srećemo kada govorimo uopšte o ostvarivosti i održivosti ovog sistema, upravo iz razloga što se srećemo u društvu sa velikim problemom zaostajanja u plaćanju ili nepoštovanja ove zakonske obaveze. Jedno od stvari koje se mora rešiti i koje država mora rešiti, da bi obezbedilo da zdravstveni sistem normalno funkcioniše, jeste da obezbedi kod svih pravnih lica, kod svih preduzeća da se ova zakonska obaveza izvršava u skladu sa onim rokovima i na način kako je to zakonom i predviđeno. Mi smo navikli na jedan sistem zdravstva koji je dugo godina ili više desetina godina funkcionisao na taj način da su nam svi nivoi zdravstvene usluge i zdravstvene zaštite bili dostupni. Nismo imali liste čekanja. Danas je to drugi problem koji se nalazi u držanom zdravstvu. Liste čekanja koje su nekada opravdane, ali nekada i ne opravdane i to takođe smatram da je problem koji treba da se rešava u skladu sa osavremenjivanjem čitavog zdravstvenog sistema. Ono što zdravstvo mora da podrazumeva ili redovno da bude zastupljeno i stalno inovirano jesu oprema i kadrovi. Ocena da je kod nas oprema u dosta dobrom stanju u mnogim zdravstvenim centrima postoji. Mi imamo i dobre obučene kadrove i lekare, čak imamo mnoge da odlaze iz zemlje što smatram da bi u skladu sa potrebama stanovništva za zdravstvenom zaštitom bilo u narednom periodu značajno obezbediti zaostajanje tih mladih kadrova i njihovo zapošljavanje u našoj državi. Želimo da razvijamo, bar naša poslanička grupa, bar partija levice u svakom slučaju jedno socijalno odgovorno društvo koje omogućava građanima pravo na zdravstvenu zaštitu. Ono je u skladu i sa našom istorijom, sa našom tradicijom, najzad i sa našom verom i važno je da ona postoji i da jednako bude dostupna za sve. Možemo konstatovati da u našoj državi postoji dosta dobar obuhvat u zdravstvenom sistemu građana, mada postoje naravno i građani koji su za ovaj sistem nevidljivi, a odnose se na marginalne grupe, na nezaposlene, na one koji ne plaćaju doprinose, preduzeća u restrukturiranju itd, i to je jedan problem ili jedan segment društvenih pojava koje sistem zdravstva, Ministarstvo za zdravlje zajedno sa Fondom i sa Vladom, odnosno ukupnom državom mora da rešava u narednom periodu, ali je najvažnije da zdravstvena, bar minimalna zdravstvena zaštita bude jednako dostupna svima. Uverena sam da će Vlada sve svoje postupke u budućem vremenu, a naročito vi gospodine ministre, koji ste sada na čelu ovog ministarstva kao važnog i osetljivog resora o tome u narednom periodu voditi računa. U svakom slučaju, ono što nam je važno i što jeste značajno, jeste da postoji bolji uvid i kontrola načina trošenja sredstava, naravno sa tim da bude predočeno građanima, to smatram takođe važnom novinom, da bude predočeno građanima koliko košta svaki nivo zdravstvene usluge koji je dobio, da bi bio svestan te vrednosti i kvaliteta, da ne bude da to dobijamo besplatno pa je nevidljivo i misli se da to zaista ne košta, kako je decenijama u nazad to bilo uvreženo, tako da je poznata skoro šala da kada odemo kod auto mehaničara, znamo koliko košta usluga auto mehaničara i zato je vrlo poštujemo i cenimo, a sa druge strane, usluga lekara koja ja tako osetljiva oblast rada, zaštita života i zaštita zdravlja građanina, pošto se ne predočava njegova cena, prosto smatramo da je podrazumevana. Da bi rešili ovo pitanje, ja ću se vratiti samo jednoj važnoj napomeni, da nam je za obezbeđivanje ovog uslova, važno da država obezbedi ono što neprekidno ovde govorimo, rad i zapošljavanje. Samo punjenje fondova, samo puna zaposlenost mogu da obezbede i potpunu finansijsku sigurnost ovog značajnog sistema. Dakle, obaveza je da se taj sistem mora unapređivati, stvarati efikasnim, dostupnim, kvalitetnim, da se regulišu liste čekanja i maksimalno smanje i da se obezbedi zapošljavanje novih lekara. Promene u određenom pravcu, pre svega u razvijanju primarne zdravstvene zaštite, započete su i u prethodnom periodu kada je na čelu ovog ministarstva bila ministar, gospođa Slavica Đukić Dejanović i o tome smo u ovoj Skupštini takođe razgovarali, kada je bilo napomenuto da će se posebna pažnja u daljem razvoju ovog sistema unapređivanja i usklađivanja sistema posvećivati domovima zdravlja i lekarima opšte prakse koji su na tom nivou. Ona je važna i zbog razvijanja same kulture zdravstvene zaštite svakog stanovništva i kod razvijanja svih oblika preventive kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Uvođenje nove elektronske kartice u svakom slučaju znači više reda i odgovornosti, ali ja ću podvući i ovog puta više za poslodavca i za one koji moraju ispunjavati svoje zdravstvene obaveze. Bilo bi dobro da uvođenje zdravstvene kartice bude dostupno svima, besplatno za one koji su u stanju socijalne potrebe, mada nije zgoreg razmisliti da u okviru ovog sistema one budu besplatne i na taj način dostupne za sve. Sve ove promene znače da u svakom slučaju dobijamo bolji sistem zdravstva, ali ja ću postaviti i jedno pitanje, u kakvoj se sada poziciji kada dobijemo elektronske kartice, nalazi državno, odnosno privatno zdravstvo? Da li ćemo i ubuduće i više nego do sada razvijati i privatno zdravstvo, da li će sistemom elektronske kartice građanin moći jednako pravo da ostvaruje i u jednom i drugom sistemu ili bar u privatnom sistemu bar delimično participirano, itd, jer smatram da razvijanje i privatnog sektora u oblasti zdravstva, pod jasno propisanim uslovima i mogućnostima da lekar radi u jednoj ili drugoj sferi rada, takođe od velikog značaja. Dakle, zalažem se u svakom slučaju za uvođenje elektronske kartice, elektronskog kartona koji obezbeđuje efikasnost podataka na svakom nivou i na svakom mestu, u svakom gradu i u svakoj zdravstvenoj instituciji, kao i praćenje i način korišćenja i upotrebe lekova i trošenja sredstava za ovu vrstu zdravstvene zaštite. Sve to treba, smatram, da bude od značaja, naročito kada se ima u vidu kakvo nam je stanovništvo i kakve imamo demografske i zdravstvene probleme, s obzirom da nam je stanovništvo sve starije, da postoje nažalost nove zarazne bolesti za koje mora da postoji i prevencija ili uvođenje novih načina i metoda lečenja, da se zna trend najmasovnijeg obolevanja i da se ide u susret tome, kao i da se razvija zaštita posebno ose4tljivih kategorija, a naročito dece. Kada je reč o roko0vima, rok koji je predložen ovim zakonom, pošto je napisano da je do 31. decembra 2016. godine, smatram da je u skladu sa mogućnostima koje budu postojale i u fondu i preko samog ministarstva, vrlo moguće da se ostvari i pre 31. decembra, kao što je u nekim diskusijama i eventualno predlozima rečeno, s obzirom da za sve smatramo da bi mogla da bude bolja i kvalitetnija tada zdravstvena zaštita. Dakle, ono za šta se zalažem, u svakom slučaju i ovog puta jeste kvalitetno, bolje organizovano dostupno zdravstvo, ravnopravno državno i privatno, da akcenat bude na preventivi na posebno osetljivim kategorijama, da se reše liste čekanja, da se zna cena lečenja, mogućnosti njihove, a kao uslov za sve to razvoj države Srbije koju želim da vidim ekonomski osnaženom, jačom i zaposlenom. U tom smislu će i razvoj zdravstvenog kadra biti kvalitetniji, njihova prisutnost veća, njihov kvalitet veći u državnom životu, a istovremeno i pokretljivost, njihova u skladu sa svojim usavršavanjem i sticanjem novih znanja i sposobnosti. U tom slučaju mislim da će biti i napori Ministarstva zdravlja u narednom periodu usaglašeni i potpuno upotrebljeni. Zahvaljujem. Izvolite.

Znači, za privatne ordinacije koje su prepoznate od strane Fonda i koji imaju ugovor sa Fondom biće jedinstven sistem, odnosno biće opremljeni sa tim da mogu da prepoznaju to i da budu u tom sistemu. Zahvaljujem, dr Lončar. Izvolite. Nastavlja se jedna ne reformska politika koja se demagoški svaki dan tako proglašava i ovde imamo jedan tipičan primer. Evo već nekoliko sati pričamo o jednoj potpunoj tehničkoj stvari, a to je da li nam trebaju zdravstvene knjižice, da li one treba da budu u elektronskoj formi, da li je to moguće i koliko to košta. Naravno da je to moguće, naravno da sve ima cenu i ona nije tema skupštinske rasprave, naravno da je pre tri godine donete zakon i mesec dana preko toga i da nije ništa urađeno da se uvedu te kartice, a postajali su svi uslovi da to već bude završeno nego je to posledica jednog opšteg javašluka koji i u zdravstvu, koje je vrlo onako nezgodno mesto za bilo kakav javašluk, je jako izraženo. Prvo, to što nije zakazana sednica mesec dana po isteku važenja zakona je jedna neodgovornost, bilo da je to pitanje parlamenta, odnosno vođstva parlamenta ili pitanje Vlade, sve jedno, to je neodgovornost. Oprema kojom se takve kartice rade, oprema kojom su napravljene nove lične karte je u Srbiju stigla 2003. godine, novembra meseca. Kupila je Vlada koju sam ja vodio i ta oprema je od tada mogla već da štampa sve ono što je bilo potrebno da se olakša život građanima Srbije i da svoja prava ostvaruju na način koji je dostojan XXI veka. Naravno da ne treba zato što je to posao Fonda, koji inače prikuplja velike pare iz džepova građana opravdano, naravno, samo je pitanje za šta se troši taj veliki novac. Čuli smo poslednjih nekoliko meseci neverovatne izjave gde je Fond uštedeo neke pare - smanjeni su troškove Fonda. To znači da je neko umro zbog toga što se neko igrao sa narodnim zdravljem. Fond ne može da štedi nego Fond treba najracionalnije da potroši novac koji skuplja od građana da bi lečio te iste građane, tako da je apsolutno nemoguća varijanta, mogućnost da Fond zdravstvenog osiguranja uštedi 300 miliona evra i da toliko prebaci penzionom fondu. Zbog toga je verovatno smanjen broj budućih penzionera, zato što ima puno ljudi koji zbog toga neće da dožive penziju. Ono što je mnogo važnije od toga da li ćemo da pomerimo rok za izdavanje zdravstvenih knjižica po novom modelu je da li ćemo da reformišemo sistem zdravstva. Mislim da se svi slažemo da ovaj sistem nije dobar i da ga treba promeniti. Predlog Nove stranke, koji je deo našeg programa, je da se opredelimo za Beveridžov sistem, koji funkcioniše ne samo u bogatim državama kao što je Velika Britanija, kao što je Danska i zemlje Skandinavije, nego taj sistem funkcioniše i u Grčkoj i u Portugalu, tako da nisu samo bogati spremni za jedan takav sistem. Ono što je kod tog sistema najvažnije, to je solidarnost. To znači da svi građani bi imali zdravstveno osiguranje i time bi se jedna velika noćna mora koja je danas prisutna kod mnogih građana bi bila deo istorije – da li je plaćen doprinos, da li imam markicu, da li je overena knjižica, šta ako se to desi u pola noći u onim danima kada se plaćaju doprinosi, da li će me primite, da li me neće primiti. Po istraživanjima javnog mnjenja, koji daju mnoge podatke, pa i podatke o tome koji su strahovi dominantni kod građana, više od 20 godina imamo strah od nemogućnosti lečenja zbog toga što ljudi nisu sigurni da će imati osiguranje da će moći da se leče. Prelaskom na Beveridžov sistem mi bismo taj ogroman strah kod naših građana poslali u istoriju. Dakle da se bavimo ozbiljnim poslovima, ozbiljnim reformama, a zdravstvene knjižice, ovakve ili onakve, biće posledica tih reformi, a ne uslov kao što se ovde kaže. Posebno je besmisleno da se kaže da je to uslov EU. Ne postoje uslovi EU nego mitrebamo da ispunimo standarde koji su neophodni da bismo postali deo te integracije. Zahvaljujem, gospodine Živkoviću. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani predsedavajući, ja ću svakako podržati ovaj zakon, jer se njime tehnički produžava rok u kome će zdravstvene knjižice biti zamenjene odgovarajućim karticama. S obzirom da se kod nas uvek kasni, za mene je sasvim razumljivo da se u ovom procesu mora produžiti rok do 31. decembra 2016. godine. Pitanje našeg zdravstva je usko vezano i sa ekonomskom snagom ove zemlje. Prirodna i stvorena dobra treba da služe da svako ima pravo na pošten posao, na pristojnu zaradu, na dostupno školstvo i zdravstvo, da možemo da školujemo one koje hoće, a da možemo da lečimo i one koji neće da se leče.

Dakle, ukoliko se kod njih izdvaja 6% do 8%, onda je to daleko veća suma na daleko manji broj ljudi, jer Hrvatska ima četiri ili nešto malo više miliona stanovnika, dok Srbija ima gotovo 50% više stanovnika i izdvala sličan procenat iz BDP.

U Srbiji se izdvaja od 250 do 260 evra, ali ni taj podatak nije tačan zato što se za privatne usluge najverovatnije plati još toliko, pa na ovaj ili onaj način izdvajamo, što kroz obavezno osiguranje, što kroz dopunske privatne usluge, oko 500 evra po stanovniku. Da bi ostvarili svoje pravo na dostupno zdravstvo, da li možemo da lečimo i one koji hoće i one koji neće, mi moramo da imamo i odgovarajuće zdravstvene knjižice, odnosno kartice o kojima je danas reč. Ono što su moje kolege do sada govorile, koji su se zalagali za zemljoradnike, sem kolege koji je pre mene govorio, koji to nije pomenuo, ali on je bio zemljoradnik u pokušaju, dakle, oni su u specifičnom položaju. Najugroženija kategorija su zemljoradnici, oni koji daju najveći doprinos našem BDP-u, uz dijasporu, koja daje pet milijardi dolara godišnje, deviznih doznaka, koji nam šalju iz inostranstva da bi mogli da opstanemo uopšte kao narod i kao država. Zemljoradnici su oni koji nam daju stratešku sigurnost. Međutim, najveća nepravda je napravljena prema njima i prema radnicima, posebno prema radnicima kojima poslodavac ne uplaćuje zdravstveno osiguranje. Dakle, takva vrsta radnika kojima, ne njihovom greškom, poslodavac nije uplatio zdravstveno osiguranje, oni nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, dok osobe koje nisu zaposlene, koje su prijavljene na Birou za zapošljavanje, na Zavodu za zapošljavanje, oni to pravo ostvaruju. Dakle, u ovoj državi je bolje biti nezaposlen radnik, primati neka primanja, ukoliko ih ima sa Biroa za nezaposlene. Tu ste zdravstveno i socijalno osigurani, ali ukoliko radite i kažnjeni ste već da vam poslodavac nije isplatio platu, nije uplatio doprinos, u tom slučaju ne možete ni da se lečite, pa ukoliko se i povredite na radu, vaša prava na lečenja su nikakva, Dakle, gotovo je neverovatno da nezaposleni imaju veća prava od onih koji su zaposleni, koji na ovaj ili onaj način, bez obzira da li im poslodavac nije uplatio PIO, prave neki društveni proizvode, prave neku robu, a roba je novac. Takva vrsta radnika ostala je potpuno nezaštićena i gotovo je neverovatno da možete da vidite da na Biro, kada istakne onaj rok za prijavljivanje, nešto pre isteka za prijavljivanje nezaposlenosti, oni koji dolaze na Biro za zapošljavanje, dolaze često automobilima koji su vredni pod 30, 40, 50 hiljada evra, čisto da bi produžili, da bi se prijavili na Zavod za zapošljavanje i produžili, overili svoje knjižice, time stekli pravo da obezbede sebi i svojim porodicama zdravstveno osiguranje. To pravo oni koji rade nemaju, iako prave neki društveni proizvod, pravo na zdravstvenu zaštitu nemaju samo zato što im poslodavac to zdravstveno osiguranje nije naplatio. Kolega iz Topole, predsednik opštine, govorio je o pravima zemljoradnika i dodao bih da su zemljoradnici još ugroženiji nego ovi radnici koji rade i ne primaju platu, nisu im uplaćeni doprinosi, nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Zemljoradnici su još više ugroženi time što oni jednom godišnje okrenu novac u toku godine, dakle, nemaju četiri žetve u toku godine dana, a porezi i doprinosi se plaćaju kvartalno i ukoliko nemaju novac, ukoliko nije bila žetva, ukoliko nisu prodali svoj proizvod, ukoliko su ga čak prodali, pa su prevareni, pa nisu naplatili, u tom slučaju oni ne mogu redovno da finansiraju zdravstveno osiguranje, a ne mogu da biraju vreme u koje će se razboleti. Ukoliko se razbole u ono vreme kada nisu servisirali svoje obaveze, u tom slučaju nemaju pravo na lečenje ili ga imaju ukoliko to plate iz privatnih džepova. Dakle, em nemaju pravo, em moraju to da plate iz sopstvenih džepova, em kroz protok vremena oni to moraju da plate, odnosno ukoliko ne plate zaostale rate zdravstvenog osiguranja kao pojedinci, kao zemljoradnici, njima se pleni imovina odnosno sredstvo rada, plene se traktori, pleni se zemljište, izlaže se na licitaciji i prodaji da bi se namirila obaveza u vremenu i u delu kada uopšte nisu imali pravo da se leče, s obzirom da zbog toga što obrću novac samo jednom godišnje nisu servisirali svoje obaveze jer jednostavno nisu bili u prilici. Kod radnika to nije slučaj. Ukoliko on promeni poslodavca i zaposli se na nekom drugom mestu, njega redovno prijave na PIO i zdravstveno osiguranje i u tom slučaju radnik samo nastavlja. U tom trenutku on ima pravo da se leči, dok kod zemljoradnika, ukoliko nije platio neki prethodni period, u sledećoj godini, ukoliko ne servisira svoje obaveze, on ponovo gubi ta svoja prava, a pri tom, bez obzira što ih nije koristio, njemu se imovina pleni. Stoga apelujem i na ministra i na Vladu da nađu odgovarajuće rešenje da u takvim slučajevima ljudi koji nisu imali pravo da se leče ne moraju da prinudno plaćaju obaveze za vreme u kojem nisu imali nikakva prava po pitanju tih obaveza. Dakle, zemljoradnici su posebno u teškom položaju, tim pre što i za PIO, bez obzira što su napunili 65 godina, što su imali recimo samo pet ili šest godina staža u poljoprivredi, ne mogu da ostvare pravo na penziju, a recimo za zaostali dug iz PIO se pleni imovina, pleni im se zemljište, traktori, mehanizacija, iako nikada, s obzirom da ne mogu da imaju 15 godina staža u poljoprivredi jer su napunili 65 godina, neće imati pravo na penziju. Em nisu imali penziju, em im se penzijski staž naplaćuje silom, em im se pleni sredstvo rada sa kojim bi oni želeli da i dalje rade i da ostvaruju neki društveni proizvod, da prave hranu, da proizvode. Njima se pleni i zemljište i imovina za penzijsko-invalidski staž, za zdravstvene usluge koje nisu koristili i za PIO koji nisu plaćali, s obzirom da nisu mogli da ostvare neophodan staž u poljoprivredi od 15 godina, nisu u određenom roku plaćali to, nemaju pravo u 65. godini na penziju, a njima nje penzijski staž naplaćuje silom, bez obzira da li će ostvariti ili neće ostvariti tu penziju. U potpunosti sam voljan da podržim ovaj zakon. Kao predsednik Narodne seljačke stranke bio sam dužan da podržim sve kolege koji su govorili o nepravdi koja je naneta poljoprivrednicima koji su bez obzira na vojne i ekonomske pritiske kojima je naša zemlja bila izložena, uspeli da nas u najgore vreme održe, da nam održe glavu iznad vode, da totalno ne propadnemo. Stoga smo posle 2000. godine, posebno kolege koje su preuzele vlast 2000. godine treba da budu svesni da smo bili u nekoj moralnoj i svakoj drugoj obavezi da ono što su poljoprivreda i zemljoradnici žrtvovali od 1990. do 2000. godine i, naravno, uz radnike koji sada ostaju bez posla, da im poslodavci ne uplaćuju doprinose, koji ostaju bez zdravstvenog osiguranja, dužni smo i u obavezi smo da prema tim ljudima koji su podneli najveći teret vojnih i ekonomskih pritisaka kojima je naša zemlja bila izložena, koji i dan danas na svojim plećima zarađuju ono što mi delimo emitovanjem raznih prava, pa i ovih socijalni prava, u obavezi smo da zbrinemo takve ljude. Zato se pridružujem kolegama koji žele da zdravstveno osiguranje bude dostupno svim građanima, kao što je dostupno za, recimo, 1,2 miliona ljudi koji nisu zaposleni, koji su nezaposleni ili su primaoci nekih socijalnih pomoći. Pridružujem se kolegama, a i ranije sam to govorio, da zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita bude dostupna svima i da se iz BDP-a izdvaja određeni procenat da bi se svi zdravstveno zbrinuli, imali pravo svi da se leče, pa i oni koji ne žele, odnosno kad zateknemo nekog bolesnog koji uopšte ne želi da se leči, naša je ljudska obaveza, solidarna obaveza da doprinesemo. Znam da nema dovoljno novca. U ovoj Skupštini se uvek raspravlja samo kako da podelimo pare. Nikada ne raspravljamo o tome kako da zaradimo pare. Već sam govorio o tome da oni koji pare zarađuju, da često budu izopšteni iz nekih prava koje imaju čak i oni koji ne rade. U tom smislu, podržavam sve kolege koji se zalažu da sva ta prava za zdravstvenu zaštitu budu dostupna svima, ali takođe, apelujem na kolege, da ubuduće raspravljamo kako da iz poljoprivrede, prerađivačke industrije i energetike zaradimo što više i da taj procenat koji se izdvaja za zdravstvo možda ostane isti, ali da u numeričkom broju, odnosno da ta količina novca bude daleko veća, jer rastom BDP uz ovaj procenat, porašće nam i iznosi koje ćemo izdvajati za zdravstvo i tako će zdravstvo biti još efikasnije i dostupnije svima. Hvala.

Uvaženi ministre, uvažene kolege narodni poslanici, na dnevnom redu danas je rasprava o ovom parčetu papira, hartije, kako hoćete. Tema je da li ovaj komad papira treba zameniti sa plastikom, čipovanom ili ne čipovanom. Vi ste se ministre odlučili da danas dođete u Skupštinu i da predložite da se ovaj rok za izdavanje plastičnih zdravstvenih knjižica koje mogu da funkcionišu u sistemu elektronskog zdravstvenog sistema, odložite dakle, za još dve godine, jel tako? I da ostanemo, praktično, jedina zemlja koja ima ovakve knjižice kakve su postojale i pre 40, 50 i 60 godina. Možda mi vi ne bi bili čudni, jer eto, posao svakog ministra je da odbrani neki svoj zakonski predlog koji nije ništa nego odlaganje, dakle, odlaganje posla koji ste trebali da uradite. Vi ste danas došli ovde sa kolegama, gubite dan veoma bitan za zdravstvo Srbije, mi ovde gubimo dane jer smo možda trebali da raspravljamo o nekim drugim temama, rebalansu budžeta i sličnim pitanjima. Ono što mene čudi jeste činjenica da neko može 20 minuta da govori i da hvali taj vaš potez, da hvali činjenicu što ste napisali da se uvođenje elektronskih, kaže - u Zakonu o zdravstvenom osiguranju glasnik taj i taj, Republike Srbije, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona zamenjuje se rečima – od 31. decembra 2016. godine. U ovom zakonu se radi o uvođenju elektronskih zdravstvenih knjižica. Da to neko hvali kao fenomenalan potez. Ja vas, gospodine Lončar, pitam šta je u tome fenomenalno? Šta ste vi doprineli zdravstvenom sistemu Srbije ovim današnjim aktom, odnosno ovom izmenom zakona? Ja bih više voleo ministre, da smo mi danas govorili o činjenici šta ovo parče hartije znači za građane Srbije i kakvu asocijaciju ono budi u njima? Kakav oni zdravstveni sistem vide kada uzmu u ruku ovo parče papira? Da li mislite da oni možda pomisle na redove u domovima zdravlja, da li mislite da pomisle na kol centre koji ne rade, da li mislite da pomisle na činjenicu da ne mogu da koriste aparate koji su u kvaru zato što je prethodna Vlada donela, ista većina, loš zakon koji nam je omogućio da aparati u zdravstvu budu popravljeni u nekom adekvatnom roku i zbog toga građani Srbije, kada vide ovu zdravstvenu knjižicu, pomisle kako oni neće, što je neko malo pre rekao, moći biti lečeni. To jeste najveći strah koji postoji u Srbiji. za to ne treba nikakvo istraživanje javnog mnenja, a time se bave agencije, to možete da pitate bilo kog vašeg komšiju, prijatelja i rođaka. Najviše se plaše a budu bolesni, i kažu, ne bez razloga, ne daj ti bože da se razboliš, jer znaju da neće moći biti lečeni, da ne govorimo o nekim posebnim slučajevima kada to pretpostavlja da će možda morati da pozivaju volontere, da oglašavaju u novinama na tv stanicama vrstu svoje bolesti, da bi bili možda lečeni u inostranstvu, jer za to zdravstveni sistem u Srbiji nije osposobljen. A vi govorite o nekim uštedama Fonda za zdravstveno osiguranje i nekoj donaciji koju nam je, eto, vašim uspehom neko dao, jer ćemo dobiti 1.2 miliona besplatno zdravstvenih knjižica. Radi se o državnoj instituciji, jel tako? Ako sam dobro razumeo, radi se o Zavodu za izradu novčanica? Pa to je presipanje iz šupljeg u prazno, i to su naši novci. Gospodine Lončar, građani Srbije znaju kakvo zdravstvo imaju i vi ste verovatno kada ste preuzeli to mesto znali šta vas čeka, ali ne vidim, gospodine Lončar,da je za ova četiri meseca učinjen neki značajan pomak, ako ne mislite na to što ćete produžiti izdavanje zdravstvenih knjižica za još dve godine. Koliko je, gospodine Lončar, da li znate, trenutno u Srbiji neispravno aparata za zračenje? Da li znate kakvi su zidovi i aparati u pojedinim kliničkim centrima? Slušao sam danas 20 minuta o teorijama zdravstvenih sistema. Pričam o životu u Srbiju. Sada ću se nadovezati na te teorije. Zato postoji nekih 1700 numeričkih podataka koje je potrebno popuniti da bi se videlo gde smo u zdravstvenom sistemu Evrope. Uvaženi kolega Đurović je govorio o tim numeričkim vrednostima. Jedna od njih je informisanost građana o zdravstvenom sistemu. Dakle, da li znaju gde može da im bude pružena zdravstvena zaštita, kog kvaliteta, ko može da im pruži i kakve su posledice tih zdravstvenih tretmana? Druga grupa numeričkih vrednosti, rekao je kolega, jeste pristupačnost, odnosno dostupnost zdravstvene zaštite. Voleo bih da o tome pričamo i da smo nešto u ova četiri meseca, odnosno dve i po godine, koliko je ova vladajuća koalicija na vlasti, učinili na tome da građani vide sigurnost u tome da će biti lečeni.

Imamo situaciju da imamo vrsne hirurge, to dobro znate, koji kvalitetno odrade svoj posao. Međutim, zbog uslova u tim operacionim salama dobiju neku bakteriju koju je teže odstraniti, nego sprovesti tu operaciju. To dobro znate gospodine Lončar, pošto ste u toj oblasti bili dugo. Sledeće je prevencija i neke druge stvari koje jesu merilo za uspešnost jednog zdravstvenog sistema. Zbog toga vas molim gospodine Lončar, da učinite nešto ako ste u mogućnosti, da neke od ovih kriterijuma popravite. To nećete činiti tako što ćete odlagati rešenja, što ćete sa ovakvim zakonskim predlozima dolaziti u Skupštinu, već što ćete uložiti trud da se nešto promeni, ukoliko imate mogućnosti da tako nešto izborite na Vladi Republike Srbije, kao što sam i vašem mladom kolegi Verbiću rekao, ako to možete uraditi, uradite, ako ne, recite i zahvalite se. Nažalost mi ne vidimo još efekte vašeg rada. Ceneći vašu stručnost, kvalifikacije i sve ostalo, ne vidimo efekte. Pitam vas, šta ste učinili da bi makar osnovna zaštita bila obezbeđena građanima? Da bi kada dobiju recept, odnosno dijagnozu da treba da im bude sprovedeno zračenje, da bi to mogli da učine u nekom adekvatnom roku, a ne u roku koji će ugroziti njihovo zdravlje, odnosno njihov život. Građani Srbije nisu birali takvo zdravstvo, niti ljude koji će ih na taj način lečiti. Ja bih voleo da vi vaše želje sprovedete u stvarnost, ali nažalost mi to za sada ne vidimo. Zbog toga nećemo, naravno, glasati za ovakve izmene zakona, jer one ne da samo ostavljaju stanje kako jeste, već idemo unazad, jer su mnogi ovo već uradili. Hvala. Izvolite. Pitali ste u čemu je poenta, zbog čega mi danas pričamo o ovome i šta je neki benefit ili bilo šta? Mi smo pre nešto više od mesec dana imali situaciju, upozorenje pred tužbu na osnovu ugovora koji je bio sproveden 2010. godine, godine 2011. je donet zakon i ostalo, da na osnovu neispunjenih obaveza iz tog ugovora i na osnovu te tužbe bi morali da platimo šest miliona evra. Navedeni je po stavkama šta je to, šta je urađeno na osnovu tog ugovora, šta je uradila Narodna banka koja je već preuzela to, Kovnica novca. Kupila repromaterijal, obuka ljudi, ištampane kartice, milion 150.000 i imali smo situaciju da se to desi, da ne uradimo ovo, da oni podnesu tu tužbu i automatski, pošto nisu ispunjene obaveze ugovora, da blokiraju račun i da skinu šest miliona evra a da mi, odnosno građani Srbije, nemaju od svega toga bukvalno ništa. To je bila jedna mogućnost. Kada smo već došli dotle, ne vraćam se zašto smo došli dotle, ugovor je potpisan 2010. godine, četiri aneksa, cene, šta smo uradili? Sprečili smo tu tužbu, tih šest miliona sačuvali da ne ode kao prinudna naplata, jer to je po zakonu, uspeli da izborimo milion i 200.000 koji u prvom ugovoru nisu ni postojali da budu kao donacija, kao poklon za najugroženije, uspeli da uradimo da cena bude samo onoliko koliko košta izrada. Videli ste koja je to cena, to je 2,96 sa 5,16, da ne poredimo sa drugim elektronskim karticama i slično. Sami možete da proverite, pa da vidite koliko se plaćaju i koliko košta. Pored toga, kada smo bili sabijeni uza zid, mislim da smo uspeli da izvučemo maksimalno što je moglo da se izvuče u toj situaciji i u tom momentu. Uvek može bolje, to nije ništa sporno, tako da je to suština ove priče gde smo bili, šta smo radili i zbog čega ovo ide. Da me ne bi opominjali da opet idem sa teme, par stvari ću reći. Sedam godina nije uspela da se reši ishrana porodilja i trudnica. Sedam godina. Svaki dan se slika u svim porodilištima, u svim ginekološkim klinikama. Vi to znate, od 1. septembra je to zaživelo. Za mesec dana je oformljena komisija, napravljen pravilnik, usklađen sa svim neophodnim i urađeno je. Izašli smo transparentno sa listama čekanja koje su uvek bile tabu tema. Znate i gde, šta kako. Najviše bi voleli da mi možemo sve naše ljude u istom danu da lečimo, ali razmislite da li je to realno i gde to još postoji? Lista čekanja, pominjao se Niš. Osposobljena su oba aparata. Ubrzali smo procedure. Ako se nastavi da ne bude neko kvara ili nešto do nove godine na listi čekanja u Nišu na zračenje neće biti. Ušli smo u problem sa deficitom kadra, starosnom granicom, specijalizacijom i svim. Ali, da ne izlazim iz teme, toliko. Zahvaljujem ministru Lončaru. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pitam se da li je gospodin Veselinović čuo za opštinu Majdanpek. Juče su građani te opštine potvrdili da je izborna volja građana opštine Majdanpek gotovo identična sa izbornom voljom na parlamentarni izborima koji su održani u martu 2014. godine i to je najbolji dokaz da je Vlada RS uključujući i Ministarstvo zdravlja na dobrom putu. Ono što mene čudi to je da vas predsedavajući nije prekinuo zato što ste izvršili povredu Poslovnika po nekoliko osnova. Prvo, mislim da ste omalovažili ovlašćenog predstavnika SNS, odnosno da ste omalovažili ljude koji su govorili u prilog podrške ovom zakonu jer ste se isčuđavali kako neko može da pita 20 minuta o zakonu koji ima svega dva člana i pri tom ste postavljali konstantno pitanje ministru Lončaru – šta je to što je on uradio od kako je ministar zdravlja? Sada vas SNS pita – zašto ste vi iz bivšeg režima srpskom zdravstvu uradili sve ono što ste uradili od 2000. godine pa do 2012. godine? Nema tog doktora Lončara i nema tog genijalca na ovom belom svetu koji može da ispravi sve loše stvari koje su stranke bivšeg režima, uključujući i vašu, učinile ne samo zdravstvenom sistemu, nego i obrazovanju, privredi i svim drugim oblastima društvenog života. Mislim da ste bez ikakve potrebe širili paniku među građanima i to na jedan krajnje neubedljiv način, navodno sada će građani biti u nedoumici da li će moći da se leče itd. Dakle, član je veoma jasan. Republički fond je dužan da do 31. decembra 2016. godine izvrši zamenu isprave o osiguranju, a do potpune zamene isprava o osiguranju svi korisnici zdravstvenog osiguranja će moći da se leče kao što su se lečili do dana stupanja na snagu ovog zakona. Prema tome, to što ste uradili je bilo krajnje neubedljivo. Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović, na pominjanje imena. Izvolite. Hvala predsedavajući. Zaista ne vidim kakve veze ima izbori u Majdanpeku sa stanjem u zdravstvu RS i činjenici da smo i zvanično najgori zdravstveni sistem u Evropi. Dve i po godine, gospodo, vaša je nadležnost u svim sferama pa i u oblasti zdravstva u Srbiji. Ništa se nije pomerilo napred. Jasno sam rekao da bih voleo da mogu da pohvalim neku meru i da bih voleo da gospodin Lončar uspe. To što su porodilje dobile da jedu to nije nikakvo svetsko dostignuće, odnosno što su dobile posoljenu hranu. To je valjda osnovno što jedna država treba da pruži onima koji donose na svet decu, koja treba da naslede nas koji ovde radimo. Zar je to gospodine Lončar čak za pohvalu? Ne pitam vas kakav ste rezultat napravili u Majdanpeku. Pitam vas, čak ni šta je bilo pre dve i po godine kada ste došli na vlast, kakvo je stanje danas i šta ćete uraditi da građani Srbije se ne plaše od toga da se razbole? Meni je odgovor na to pitanje jako bitan i voleo bih kada bi dobio odgovor takav koji bi bio ubedljiv da ne da širim paniku, nego da širim dobro raspoloženje jer će građani Srbije moći da budu lečeni ukoliko se razbole. Reč ima ministar Zlatibor Lončar. Jedno je činjenica da građani nemaju nijedan jedini razlog za zabrinutost. Mislim da oni to znaju. Sve se radi da bi uslovi bili bolji i da oni dobiju što bolju, što adekvatniju pomoć i oni to osećaju i oni to i vide, tako da tu nema razloga da se nešto dodaje ili da se oduzima. Ako mislite da je epohalno što su porodilje dobile, ne znam ni šta je bio problem u prethodnih sedam godina da to dobiju.

Pošli smo od činjenice da smo na mestu na kome jesmo, ali ne možete da budete ni na prvom ni na poslednjem mestu za neki kratak vremenski period, za godinu ili dve. To je nešto što traje mnogo duži period. Kada smo na tom mestu, ne možete za mesec, dva, tri, četiri, pet, deset da se pomerite sa tog mesta, jer je potrebno da nešto promenite, da implementirate, da to zaživi i da se vidi. Siguran sam da građani to znaju, da vide i da osećaju da se nešto dešava i da se radi. Meni je drago da ima sve više zahteva za promenu, jer građani kažu da su videli da postoji šansa, da ima neko ko hoće, ko sme, ko može da uđe u koštac sa tim problemima i da ih rešava. Šta ćemo uraditi i kako ćemo uraditi, to ćemo tek videti, to ne može niko od nas unapred da priča. Možda mi imamo i najbolju nameru i sve, ali rezultat će biti jedini merodavan šta smo i kako smo uradili. Ne ni vaša ni moja priča, da pričamo i najgore i najbolje, vi pričate najgore, ja kažem najbolje, to nema nikakve veze.

Dame i gospodo narodni poslanici, potrebno je da je čovek prilično politički netalentovan pa da sebi postavi pitanje kakve veze imaju rezultati jučerašnji u Majdanpeku sa temom dnevnog reda. Imaju izuzetno veze zato što ti izborni rezultati pokazuju da građani Majdanpeka, a s obzirom na procenat i građani cele Srbije, podržavaju ono što radi Vlada Republike Srbije, pa i ono što radi aktuelni ministar zdravlja. Pitali ste i ministra šta je to, šta će on da uradi da bi se popravila loša situacija u srpskom zdravstvu. Čovek vam je lepo rekao, vi očigledno ne želite da slušate, ali ako već ne želite da slušate, možda vam nije teško da pročitate. Pošto ste ovde često puta citirali premijera Vučića, uzmite njegov ekspoze pa ćete videti da se jedan važan deo tog ekspozea odnosi i na reforme u sistemu zdravstvene zaštite. Ono što vas SNS pita, ne samo ja, i ono što vas pitaju građani Srbije – ko je to procenio da je naš zdravstveni sistem, kako ste vi rekli, najgori u Evropi, da li možda Tomica Milosavljević, čovek koji je vedrio i oblačio od 2002. do 2012, ako se ne varam, srpskim zdravstvom koje je u to vreme bilo do te mere uspešno da se ministar zdravlja lečio u Saveznoj Republici Nemačkoj, odnosno imao je toliko poverenja u sopstveni zdravstveni sistem koji je vodio da je, ako se ne varam, operaciju kičme negde 2009. godine izvršio u SR Nemačkoj? Onda se pojave gospoda iz bivšeg režima u Narodnoj skupštini i kao da nikada nisu bili na vlasti i kao da nikada ništa nisu upropastili u ovoj državi, pitaju ministra, danas Lončara, sutra nekog drugog – šta je to gospodine ministre što ste vi uradili za tri meseca? Nemoguće je popraviti lošu situaciju u srpskom zdravstvu za ovako kratko vreme. Molim vas, samo još jednu rečenicu, da ne bi bilo nikakve zabune. Moja supruga se porodila 2006. godine i jela je istu hranu koju su jele porodilje i kada je SNS došla na vlast. Kako te 2006. godine je ta hrana bila dobra za porodilje, a kada naprednjaci vladaju Srbijom, odjedanput hrana postaje loša? Gospodine dr Janko Veselinoviću, vi ste se prijavili, ali nemate pravo na repliku. Zatvorio sam krug replika. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SPS podržava usvajanje zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju iz razloga što smatramo da će uvođenje elektronske zdravstvene kartice doprineti ostvarivanju kvalitetne, pravovremene i efikasne zdravstvene zaštite. Uvođenjem zdravstvene kartice učiniće se veliki korak ka unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, pre svega izbeći će se nepotrebna komplikovana procedura overe i zamene zdravstvenih knjižica, kao što ste i vi napomenuli, gospodine ministre. Promena ličnih podataka o osiguraniku vršiće se učitavanjem, bez menjanja same kartice, omogućiće se primena elektronskog recepta za lekove, ali njeno uvođenje treba da omogući uspostavljanje sigurnih, efikasnih elektronskih servisa u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i, naravno, da onemogući zloupotrebe. Srbija se obavezala u dogovoru sa Evropskom komisijom da će uvesti zdravstvene kartice, što je pretočeno i u Zakon o zdravstvenom osiguranju. Dakle, Fond je prema zakonu imao obavezu da uvede zdravstvene kartice, a kako to nije učinjeno u predviđenom roku, neophodno je da mi usvojimo ovaj predlog zakona i da produžimo rok. U izveštaju o napretku Srbije za 2012. godinu, u Poglavlju Sloboda kretanja radnika, sadržanih u godišnjem izveštaju o napretku Republike Srbije, u procesu evropskih integracija za 2012. godinu, eksplicitno stoji – nije zabeležen nikakav pomak po pitanju elektronske zdravstvene knjižice. Zbog toga smatram da je dobro što je rok produžen i oročen tačno sa 31. decembrom 2016. godine, ali to ne znači da posao ne treba i ne može da bude završen i u kraćem roku. Smatram da ovaj vremenski period daje dovoljno prostora da odgovorno i sistemski obavimo posao vezan za elektronske zdravstvene kartice, ali i uredimo čitav zdravstveni informacioni sistem na način da efikasno funkcioniše i da od toga imaju korist i građani, a i zdravstveni radnici, kako nam se ne bi dogodilo da imamo elektronske kartice, a da nemamo čitače ili da nemamo umrežene zdravstvene i apotekarske ustanove. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, troškove izdavanja zdravstvene kartice snosi osiguranik za sebe i svoje članove porodice, izuzetno, obveznik uplate doprinosa, odnosno drugo pravno ili fizičko lice, odnosno Republički fond može preuzeti obavezu naknade troškova izdavanja zdravstvene kartice. Smatram da bi pored osiguranika iz člana 22, što smo mogli da čujemo i danas, Zakon o zdravstvenom osiguranju, a i na Odboru za zdravlje, koji je održan kada je u načelu razmatran ovaj zakon, trebalo još neke kategorije im obezbediti, besplatne elektronske kartice i to da se takođe distribucija elektronskih kartica obavi putem pošte za građane koji ne mogu da dođu i da ih preuzmu u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Obzirom da je i sam zakon predvideo tu mogućnost smatram da bi Republički fond trebao da preuzme obavezu naknade troškova za izdavanje zdravstvenih kartice za osigurana lica obuhvaćena članom 50. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a to su ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata, slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć, negu, drugog lica, kao i dobrovoljni davaoci krvi. Kako ekonomičnost i efikasnog obaveznog zdravstvenog osiguranja ne bi bili samo proklamovano načelo sve uštede koje se ostvare kroz unapređenje zdravstvenog sistema treba preusmeriti na korist pacijenata i obezbediti im veći obim i kvalitet prava iz zdravstvenog osiguranja. Na Odboru za zdravlje i porodicu 4. septembra razmatralo se i mogli smo da čujemo od direktora Fonda za zdravstveno osiguranje da je u Mostarsko-Neretvanskom okrugu uvedene su elektronske kartice i elektronski recept. Ostvarene uštede o utrošku lekova 40% neke pretpostavke smo mogli da čujemo da bi kod nas kada bi se to uradilo i 30% kad bi smo imali uštedu to bi bilo nekih 100 miliona što je već navedeno evra danas u raspravi. Tada bismo mi mogli da još povećamo neka prava za korisnike zdravstvenog osiguranja, recimo, visina naknade, zarade obolelima od najtežih bolesti, karcinoma, pre svega mogla bi da bude 100% umesto dosadašnjih 65% naknada troškova prevoza, obolelim od malignih bolesti moglo bi da se isplaćuje i pacijentima kada putuju iz svog mesta u drugo mesto u okviru svoje matične filijale na kontrolni pregled, a ne samo kada idu na zračenje, hemoterapiju i to kada svakodnevno moraju da se leče ili da idu na rehabilitaciju. Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje mogli bismo omogućiti veća prava da na refundiranju usluga, ako te usluge ne mogu da im se pruže u državnim ustanovama, pre svega tu mislim na preglede magnetnom rezonancom i CT, da se skrati znatno vreme čekanja i liste čekanja, pa ako ne dođu na red mogu da refundiraju od Fonda troškove koji su platili kod privatnika. Penzioneri stariji od 75 godina ovim uštedama mogli bi biti automatski oslobođeni plaćanja participacija i usluga u državnim ustanovama. Nadležni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje smatraju da je izdavanje kartica temelj za sve buduće projekte elektronskog zdravstva, od zakazivanja pregleda od kuće, pa do elektronskog upućivanja pacijenata iz jedne zdravstvene ustanove u drugu. Očekuje se da će takvi servisi značajno ubrzati rad zdravstvenih radnika, omogućiti im da više vremena posvete samom pacijentu i time da mogu zdravstveni radnici da pruže kvalitetnije uslugu. Imajući u vidu sve ove razloge, a posebno to da zdravstvena zaštita kao organizovana i sveobuhvatna delatnost društva ima osnovni cilj da na efikasan način ostvari najširi mogući nivo očuvanja zdravlja građana, Socijalistička partija Srbije će u danu za glasanje podržati usvajanje zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Zahvaljujem. Izvolite, Janko Veselinović, povreda Poslovnika.

Poslovnika o radu Narodne skupštine koji kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe navodeći njegovo ime ili prezime ili funkcije itd, itd. Smatram da je predsedavajući trebao da prekine gospodina Martinovića, obzirom da se on uvredljivo izrazio u odnosu na moje izlaganje. Naime, on je rekao da ja nisam pročitao ekspoze premijera Vučića. Prošli put sam na sednici kada smo govorili o Zakonu o visokom obrazovanju rekao da je taj ekspoze za mene sveto pismo. Ne možete sada dobiti preko institucije povrede Poslovnika repliku, to znate. Govorim o tome da je povređen Poslovnik. Inače, povreda Poslovnika se iskazuje odmah neposredno nakon učinjene povrede Poslovnika, a sada je prošlo čak i čitava jedna diskusija pre vas. Nisam dobio repliku, ja sam se javio po Poslovniku, jer sam smatrao da imam pravo na repliku. Javio sam se dok je ona govorila. Dakle, javio sam se za reč, nisam dobio reč i ja sam se javio po Poslovniku, želeći da ukažem da je povređen Poslovnik time što je gospodine Martinović uvredio mene lično govoreći da nisam pročitao ekspoze gospodina Vučića, a rekao sam da je to sveto pismo za mene. Istina, taj ekspoze nažalost Vlada ne poštuje. Zahvaljujem, ali ne možete govoriti iz povrede Poslovnika, sad šta se poštuje, a šta se ne poštuje. Nemojte biti toliko osetljivi, zaista nemam te namere da nekome dajem ili ne dajem reč, nego pokušavam da se držim Poslovnika. Žao mi je što neki put mogu da prepoznam namere mnogih poslanika da instituciju povrede Poslovnika iskoriste da bi replicirali u trenutku kada ne dobiju pravo na repliku.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospodine Lončar, poštovane dame iz Ministarstva zdravlja, poštovana gospodo iz Ministarstva zdravlja, danas ovde raspravljamo o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim se menja samo jedan član. Ali i u odnosu na tu promenu, imam nekoliko primedbi, predloga i pitanja pre svega, za gospodina ministra. Mislim, da bi veoma koristilo da ministar reaguje i na primedbe i na predloge, a i da odgovori na pitanja koja ću da mu postavim. Najpre primedbe, gospodine Lončar, mi smo već raspravljali ovde, mislim da je bilo prošle nedelje kada ste vi gostovali, ja sam vam i tada saopštio u odnosu na neki drugi predlog zakona da imam jezičko-stilske primedbe na obrazloženje koje šaljete u Narodnu skupštinu za predlog izmene nekog zakona. Prošli put, ako se sećate, mi smo primetili da ste vi u obrazloženju konstatovali da ljudi u Srbiji umiru od uzroka smrti. Niste reagovali i ja sam očekivao da će svako naredno obrazloženje da bude mnogo bolje u smislu jezika koji koristimo ovde u Narodnoj skupštini. Sada vidim da ponavljate, ne identičnu, ali sličnu grešku. Evo, na primer, samo da vam ilustrujem, i samo hoću da vam kažem, ubuduće samo vodite računa o tom obrazloženju. Kaže se – u razlozima za donošenje predloga izmena, kaže – razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se sagledaju realne okolnosti koje ukazuju na činjenicu da… Pazite, smatram sledeće, mi smo ovde u Skupštini i molim vas da izbegnemo ove nemarnosti ka sopstvenom jeziku, jer mislim da takva vrsta nemarnosti znači nemarnost i ka zakonodavnom telu, a naročito prema ljudima kojima će ove izmene sigurno najviše da koriste, a to su svi građani Srbije. To je primedba. Idemo sada na predloge poštovani gospodine ministre. Reč je o knjižicama koje treba sada da počnu, odnosno čije se odlaganje zahteva ovim izmenama. Pazite, ove kartice koje mi sada hoćemo da uvedemo do 31. decembra 2016. godine, one su po mom razumevanju, ja nisam lekar, kao laik sada govorim, konsultovao sam se malo, one su tehnička stvar, ali su one istovremeno i odraz nečega. Mislim da ovo stanje oko kartica jeste odraz toga što se mi ne bavimo nekim principima na kojima treba da utemeljimo transformaciju zdravstvenog sistema. Gospodine Lončar, moj predlog je da kada uđete sada u razmatranje te transformacije, a ja smatram da već kasnimo sa tim, da morate da vodite računa makar o sledećih pet principa koje ovde hoću da vam predstavim, jedan, ja mislim da mi ovde treba da imamo efikasnije trošenje sredstava za zdravstveno osiguranje. Da li ste saglasni? Ako jeste, kako ćemo to da ostvarimo? Druga stvar, smatram da jedan od principa na kojima treba da se zasniva ova transformacija zdravstvenog sistema treba da bude sledeće – podsticanje, razvoj i modernizacija medicinskih ustanova u regionalnim centrima u cilju ravnopravne zdravstvene zaštite na teritoriji čitave Republike Srbije. Imam još jedan princip, pošto meni vreme teče, mi imamo samo pet minuta, pa ću malo da skratim, tri ću da vam pomenem, ali ovaj treći nam je posebno važan. Centar sprovođenja zdravstvene zaštite treba da bude porodični lekar i to je osnova sistema zdravstva koji mi vama ovde predlažemo. Molim vas, mislim da su ovi principi važni. Vi ste malopre rekli – pa nije se moglo preko noći. Ne može se preko noći. Saglasan sam da se ne može preko noći, ali gospodine Lončar, moralo je onda da se vodi računa, ako se nešto ne može preko noći, da ono što moramo da uradimo, da zaista i uradimo. Evo dr Milisavljević je ovde rekao da se mi mesec dana ovde nalazimo u zakonskom prekršaju, jer je Vlada na neki način, ja smatram, unizila dostojanstvo Narodne skupštine time što do 9. avgusta nismo imali uslove da raspravljamo o ovoj izmeni. Pazite, ako vi nama tim primerom kažete – nije toliko važno da se poštuje zakon, onda ja zaključujem da vi niste ozbiljno usmereni ni ka ovim principima na kojima treba da se temelji transformacija zdravstvenog sistema u Srbiji. Imam jedno strašno nepoverenje, kada tome dodam i ovu nemarnost u odnosu na jezik, u odnosu na Narodnu skupštinu, u odnosu na građane Srbije, mislim da je slika neozbiljnosti i neodgovornosti kompletna. Hvala. Izvolite. Poštovana predsednice, poštovani ministre, poštovani državni sekretari i članovi njegovog tima, pre svega isprovociran sam zaista delom izlaganja opozicionih poslanika.

Izdala je naciju, narod, izdala je svaku porodicu. Sa medicinskog aspekta, odnosno medicinskim žargonom rečeno, nama su prebili i ruke i noge, razbili lobanju, ali su nam zapatili i stidne vaši da se u manjku posla nečim zabavljamo, ja tako vidim tu njihovu priču, tako da danas oni ne govore o suštini zakona i značajnim detaljima i momentima koji su vezani za zakon, već čuli ste svi o čemu se ovde danas govori. Preći ću zaista na temu današnje skupštinske sednice. Lično smatram da je uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica kao ličnih dokumenata u pravni sistem pre svega potreba osiguranika da na adekvatan način, koji je siguran, komforan, pre svega ima adekvatan pristup zdravstvenog sistema. To je suština. Ono što je takođe bitno jeste da je informatičko društvo prioritet. Pre svega, to je standard i stvarnost i zahtev vremena u kome živimo i uvođenje informacionih tehnologija, pre svega možemo reći da su imperativ. Pravni osnov za uvođenje kartica iz zdravstvenog osiguranja je u svim pozitivnim propisima i strategijama Vlade Republike Srbije, a naročito u Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Zamena papirnih dokumenata elektronskim je apsolutno jedan proces, deo procesa usklađivanja sa evropskim standardima. Nije ovde reč samo o elektronskoj zdravstvenoj knjižici, govorim i o ličnoj karti, vozačkoj dozvoli, saobraćajnoj dozvoli, pasošu, mi u sklopu usklađivanja sa evropskim standardima moramo uskladiti i dokumentaciju o kojoj govorimo. Međutim, naveo bih i prezentovao i pitanje u Upitniku Evropske komisije, tačnije u Poglavlju 2 koje govori o slobodi kretanja radnika. Govori se o evropskoj kartici zdravstvenog osiguranja i pitanje 37 glasi – Da li imate elektronsku nacionalnu zdravstvenu knjižicu i ukoliko je nemati, da li planirate je uvedete i u kom vremenskom periodu? Tadašnja vlada je odgovorila, dala sledeći odgovor, u Republici Srbiji još nije uvedena elektronska nacionalna zdravstvena knjižica. U toku 2010. godine sprovodiće se pilot projekat zamene isprava zdravstvenog osiguranja kroz uvođenje elektronske zdravstvene knjižice osiguranim licima sa teritorije grada Valjevo. Planirano je da u toku 2011. godine se otpočne sa sukcesivnom zamenom, odnosno uvođenjem elektronske zdravstvene knjižice za sva osigurana lica na teritoriji Republike Srbije. Očekuje se da ovaj postupak sukcesivnog uvođenja elektronskih zdravstvenih knjižica bude okončan 30. juna 2012. godine, odnosno da do 1. jula 2012. godine sva osigurana lica na teritoriji Republike Srbije, imaju elektronske zdravstvene knjižice. `Međutim, ja bih naglasio da informatizacija u zdravstvu i uopšte uvođenje elektronske zdravstvene knjižice ima mnogo veći značaj za nas i naš zdravstveni sistem i državu iz sledećih razloga. Govorim sada i na ovaj način daću odgovor svim ovim opozicionim poslanicima koji su postavili pitanje šta će to značiti za naše građane? Evo šta će značiti našim građanima uvođenje ovog dokumenta. Prvo, visok stepen bezbednosti. Kada govorimo o visokom stepenu bezbednosti, činjenica je dakle da će se na toj kartici makroskopski videti samo ime i prezime, datum rođenja i LBO broj koji je značajan Republičkom fondu. Dakle, tu se neće videti svi oni lični, da kažem, vitalni podaci koji su vezani za osiguranika, počev od osnova osiguranja, matičnog broja, prebivališta, itd. To je po meni vrlo značajno jer se na taj način čuvaju i štite lični podaci. Zatim, automatizacija procesa overe. Uvođenje elektronskih zdravstvenih kartica, dobija se opet i na ovom polju mnogo, zato što se prilikom uplate doprinosa, same kartice će se automatski obnavljati njihov rok važenja, to je vrlo bitno. Dakle, neće biti lepljenja markica, neće biti izdavanja novih dokumenata, već će se elektronskim putem sagledavati ko je uplatio od poslodavaca doprinos i na taj način odmah i na ovom dokumentu videti do kada taj dokument važi. Ono što je vrlo bitno jeste i taj finansijski deo o kome ću kasnije govoriti, sada govorim o ovim drugim benefitima koje ova kartica pruža. Dakle, nema više lepljenja markica, čekanje na šalterima RFZO, nema više utroška svih onih resursa poput papira, tonera, itd. Dakle, reč je upravo o benefitima te prirode. Zatim, kartica važi 10 godina. Nova zdravstvena kartica omogući će promenu mesta prebivališta, promenu ličnih podataka bez fizičke zamene dokumenta, to nije bilo moguće do sada. Svaka promena koja je bila vezana za podatke osiguranika, morala je biti praćena izdavanjem novog dokumenta. Sada se ti podaci menjaju u bazi RFZO, a nakon toga sa istim dokumentom, praktično pacijent ide u zdravstveni sistem. Zatim pomoć slabovidima. Ovo će biti jedan od retkih dokumenata koji na sebi će imati, odnosno koji sadrži Brajevu azbuku i na taj način ćemo pomoći slabovidima da koriste ovaj vrlo značajan dokument. Zatim, više vremena za pacijente. Kako? Svedoci smo neretko da postoje redovi ne samo za lekara, već red za overu recepata, red za predaju knjižice, za nošenje kartona, itd. na ovaj način prostim provlačenjem kroz sistem skraćuje se taj period administracije, tako da će lekar imati mnogo više vremena za pacijenta nego što je to ranije bilo. Zatim, olakšava se provera važenja same dokumentacije, odnosno zdravstvene knjižice. Pre svega, pojednostaviće se provera zato što direktnim provlačenjem kroz sistem videće se dokle ta knjižica važi. Sada ću reći nešto više o uštedama. Svake godine Republički fond zameni oko 2,2 miliona papirnih knjižica, pre svega iz razloga što se desi promena prebivališta, promena u bilo kom statusu vezano za osiguranika. Godišnja cena, godišnji troškovi za sve to iznose 45 miliona dinara. Tih troškova više neće biti.

Svake godine procedure overe markicama koštaju blizu 400 miliona dinara. Na ovaj način praktično te procedure više neće koštati ništa. Dakle, ušteda se meri milionima dinarauvođenjem ovog vitalnog dokumenta. Paralelno sa uvođenjem elektronske knjižice radi se na uvođenju kompletne informatizacije zdravstvenog sistema, integrisanog informatičkog sistema putem koga će se, prvo, čuvati veliki broj podataka osiguranika, podataka građana u jednoj bazi, gde će biti svi podaci koji su relevantni za materiju o kojoj pričam. S druge strane, uspostaviće se takva elektronska evidencija prava koju osiguranici ostvaruju u zdravstvenim ustanovama da će Republički fond u svakom trenutku imati evidenciju koje pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja je osiguranik ostvario u određenoj zdravstvenoj ustanovi, što je, složićete se, možda i krucijalna stvar u tome da se uštede ostvare na najbolji mogući način. Apsolutno podržavam i odluku ministra i odluku ljudi koji vode zdravstveni sistem da elektronska zdravstvena kartica bude podržana i prepoznata u sistemu. Sada bih odgovorio na nekoliko pitanja koja sam čuo od strane opozicionih poslanika. Jedno od pitanja je bilo kašnjenje u sprovođenju zakona. Ako sagledamo kada je zaključen ugovor između NBS, s jedne strane, i RFZO-a, s druge strane, a to je 2. februar 2010. godine, dakle, pre usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, a stupio je na snagu 9. avgusta 2011. godine, dakle, to je bilo vreme apsolutne vladavine bivšeg režima, predmet ovog ugovora je usluga izrade personalizacije, distribucije zdravstvenih kartica u ukupnoj količini sedam miliona komada, kao i dinamika isporuke. Prva faza do 30. juna 2010. godine, druga faza 30. jun 2012. godine, kada je i planiran završetak realizacije projekta. Ono što je najbitnije, ugovorena jedinična cena u tom osnovnom ugovoru je od 5,16 evra. Dakle, ovaj posao koji je započet i projektovan da se završi do 30. juna 2012. godine nam je ostavio bivši režim, s tim da je to po njima tada bio optimalan način da se uredi zdravstveni sistem, a sada odjednom naprasno nije. Ono što je takođe bitno vezano za kašnjenje u ovim rokovima jeste da je stvorena takva atmosfera u javnosti da je uvođenje ovog dokumenta kritikovano zbog ekonomske krize, finansijske situacije, ne sagledavajući prednosti uštede koje građani imaju uvođenjem ovog dokumenta. To potvrđuju i stavovi Poverenika za informacije od značaja, gospodina Saše Jankovića, ali i gospodina Dušana Milisavljevića, tadašnjeg predsednika Odbora za zdravlje, koji su bili žestoki protivnici uvođenja ovog dokumenta. Za to postoji i stenogram sa sednice Odbora za zdravlje. Postavio bih pitanje, pošto sam pročitao taj zapisnik, kako je to moguće? Evo, pročitaću. Gospodin Dušan Milisavljević je rekao: „Pozitivan stav imam prema uvođenju jedinstvenog invformacinog sistema u Srbiji, umrežavanju svih institucija u zdravstvu i uvođenju elektronskog zdravstvenog kartona radi lečenja pacijenata, ali ne podržavam uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica, te da je preporuka EU pogrešno protumačena“ Kako je moguće da je tada predsednik Odbora za zdravlje predložio da se ne poštuje zakona koji je Skupština donela? Isto tako, kako se može uvoditi jedinstveni informacioni sistem, elektronski karton, recept itd, a da se ne uvede elektronska knjižica? Mislim da smo dovoljno ozbiljni i dovoljno svesni da jedno bez drugoga zaista ne ide i da je reč o jednom sistemu gde ukoliko se jedna komponenta ne uradi, ceo sistem će biti doveden u pitanje. Doktor Milisavljević radikalno menja stav.

Dakle, Upravni odbor RFZO, koji broji 21 član, daje predlog, taj predlog ide i Ministarstvu zdravlja i finansija i Ministarstvu rada i Sekretarijatu za zakonodavstvo. Dakle, mora da prođe nekoliko stepenica da bi došlo do Vlade. Predlog koji stoji od strane dela opozicionih poslanika jeste da sama kartica bude besplatna. Ako je po toj logici da izdavanje zdravstvenih kartica bude besplatno, haje da i lične karte budu besplatne. Zašto i to nije besplatno? Zašto platne kartice u bankama nisu besplatne? Zašto Zaštitnik građana nema nikakvih primedbi što banke na svake tri godine menjaju kartice, a građani moraju da plate? Tu se postavlja nekoliko drugih pitanja. Prvo, da li je moguće izdavanje kartica bez para? Drugo, ko će to da plati i iz kojih sredstava? Treće, kako je to moguće da dok su bili na vlasti imali su sasvim drugačije mišljenje? Kako to da je ugovor koji je napravljen, napravljen za vreme njihove vlasti između MBS i RFZO, zaključen 2. februara 2010. godine, definisao cenu koja je 5,16 evra bez PDV-a, a sada traže da kartice budu besplatne? Kako je moguće toliko ateriranje u tim političkim stavovima? Odakle onda pravo da se krivica za sve to prebacuje na nekog drugog? To su sve pitanja za koje da sa njihove strane postoji samo politički odgovor, a ne profesionalni. Ono što je takođe bitno, a pomenuto je to je pitanje ovog perioda od 9. avgusta do današnje sednice, pitanje ostvarivanja prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pre svega, ono što je najbitnije za naše građane, za građane naše zemlje koji gledaju danas ovo skupštinsko zasedanje jeste da i u tom periodu i u narednom periodu dok se ne izdaju te elektronske kartice, oni će ostvarivati regularno svoja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i ničim neće biti oštećeni. Dakle, poenta cele priče je da na ovaj način se ostvaruju višestruki benefiti koje sam već ranije pomenuo. Isto tako, u periodu do dobijanja te nove zdravstvene dokumentacije, te elektronske kartice, osiguranici će apsolutno ostvarivati svu zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa svim pravilnicima i zakonima ove zemlje. Prema tome, moja poruka građanima je da će zdravstveni sistem definitivno biti drugačiji, precizniji, bolji i brži kada budemo ostvarili ovo o čemu danas pričam. Ne treba takođe posebno naglašavati, mislim da je i o tome bilo reči, da nijedna zemlja nije prvo razvila servise za čije korišćenje je neophodna kartica, pa tek onda uvodila kartica. Ovim bih svoje izlaganje završio. Hvala.

Dušan Milisavljević nije nijednom spomenut.

Da dodam da je doktor Milisavljević direktno spomenut. Član 107. zbog toga što je prethodni govornik, doktor Laketić, na početku svog izlaganja, što ste vi propustili, niste čuli, jer siguran sam da biste reagovali, rekao da pripadnici bivšeg režima, citiram – su lomili lobanju građanima Srbije i preneli stidne vaši. Vi ste bili u toj situaciji dužni da ga prekinete i date mu opomenu odmah. Smatram da je apsolutno u svakom segmentu izgovorom takvih reči poslanik izašao iz okvira civilizovanog razgovora, na najbestijalniji način se izrazio o političkim protivnicima i stavio nam etiketu koja je u duhu eugenike koju neki iz SNS sprovode i zalažu se za nju i berminizacije ili štetočinstva političkih protivnika, a zna se da se na njih primenjuje ili otvor ili otrov ili motika ili motka. Prema tome, mislim da ste u ovom slučaju za nekoga ko je obrazovan, ko je završio fakultet i ko je doktor medicinskih nauka da ovako nešto kaže za političkog protivnika i da u ovoj Skupštini ne reaguje na to, apsolutno nedopustivo.

Doktore Laketiću, ne možete dobiti repliku, jer povreda Poslovnika ne prepoznaje repliku. Prekinula bih poslanika. Opomenu ne bih mogla da izreknem ili da kažem sad unapred kako bih reagovala. Tražiću i stenogram da se uverim u to. Bilo kakve jake reči, vi znate da ja uvek reagujem i da mislim da je neprimereno ovom domu da se obraćamo jedni drugima sa uvredljivim izrazima.

Po članu 103. narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine. Poštovana predsednice, više puta mi namerno ili nenamerno ne dajete reč.

Vi niste reagovali. Još kažete da niste čuli da je on spominjao moje ime. Imate stenogram. Imate pravo na repliku.

Ja jesam bio sa Zaštitnikom prava građana protiv i u tom momentu kada je on to naveo protiv, kada je citirao moje reči, bio sam protiv da građani bilo šta plaćaju, bio sam protiv takve zdravstvene knjižice kao što sam i sada. Zdravstvena knjižica mora da ima razlog zašto se uvodi. Elektronska zdravstvena knjižica mora da ima razlog zašto se uvodi. Bez toga ne možemo da radimo mnoge stvari. Ali, zdravstvena knjižica, kakva je bila namera da se uvede pre godinu i po, dve, mislim da se možda sada malo modifikovala, je sasvim različita. Razlikuje se i cena, razlikuje se i njena namena. Dajete da ne izvrćemo činjenice. Gospodin, kada spominje kolegu Milisavljevića, treba da shvati da je on bio pomoćnik ministra zdravlja kada je bila gospođa Slavica Đukić Dejanović zadužen za javno zdravlje, pa pitam – zašto tada niste uveli te zdravstvene knjižice?

Za one građane koji su se tek sada uključili u prenos na Drugom programu RTS, mi sada diskutujemo o izmeni člana Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojom treba da se rok koji je određen 2011. godine, a bio je kraj 2014. godine, zamene elektronskih kartica, tj. naše klasične knjižice zamene elektronskom karticom, pomeri za 2016. godinu. Ono što smo insistirali i što sam ja lično tražio od gospodina ministra da uzme u razmatranje i razmisli o mogućnostima, je da ovaj rok ne bude 2016. godina iz razloga, gospodine ministre, vi ste u jednoj rečenici rekli da Fond ne može ništa da uradi bez odluke Ministarstva i tu ste potpuno u pravu, apsolutno. Vaš je posao kao ministra, sa pomoćnicima, državnim sekretarima, ko god da radi u Ministarstvu, da vodite politiku zdravstva i da kreirate politiku zdravstva, kako bi ono bilo efikasnije, dostupnije i kako bi građani Srbije imali benefit od Ministarstva i od celog zdravstvenog sistema, ne da izdajete kartice. Vaše je da date nalog Fondu zdravstva da izda kartice. Fond zdravstva, ako ste me pažljivo slušali, ima preko 100 inženjera elektronike koji mogu da napišu program, jedinstveni program elektronskog kartona, koji je potreba ni koji ne postoji, jer sad i da hoćemo da umrežimo, ne možemo, jer programi nisu isti, nisu identični. Laik sam za tu oblast, ali to kažu oni koji se bave kompjuterima. S druge strane, insistiram na tome da građani Srbije dva puta ne plaćaju isti trošak. Mi plaćamo doprinose za zdravstvo i podrazumeva se da u okviru zdravstvenog sistema mi ne plaćamo kartice, jer je to jedan od načina pružanja usluge. To bi bilo kao sada da izađu lekari, menjaju stetoskope i mi sada plaćamo drugačije stetoskope. Zašto? Zašto to da plaćamo? Uz to, imamo konstataciju da u Fondu zdravstva ima para. To je rekao bivši ministar finansija. Računam da skupštinska većina koja je tada glasala smanjenje procenta za zdravstveno osiguranje stoji iza svojih odluka od pre tri meseca. Zbog čega bi građani plaćali dodatno kartice? To su naše pare. Jedno pitanje – ko je mogao da donese političku odluku da nema utuženja u Zavodu za izradu novčanica? Ko ima tu moć? Ako je nešto za utuženje, to je bio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ko je doneo odluku da se ne utuži? Ko je napravio štetu Zavodu za izradu novčanica? Vaša je organizacija zdravstva. Izvolite. Poštovana predsednice, uvaženi ministri sa saradnicima, koleginice i kolege, obzirom da sam iz sveta zdravstva, krenuću onom starom latinskom da ovo Ministarstvo mora da krene od samog početka, što bi Latini rekli Ab ovo, ili od jajeta, jer je sve ono što je razgrađivano ili što je razgrađeno za zadnjih 15-ak godina dovedeno do apsurda. Ovo Ministarstvo je pre nekoliko dana, uz poslanike i uz poslaničku većinu, usvojilo Zakon o kadrovima. Neophodno je imati visokostručne kadrove koje je prethodni režim apsolutno zanemario i koji su praktično prestarili i došli su do kraja svog radnog veka, da bi mogli da se nose sa reformama, da bi mogli da uđemo u promene, da bi imao ko da iznese ovo što se zove zdravstveni sistem i zdravstvo u Srbiji, koje je praktično potpuno srušeno za zadnjih 15-ak godina. Drugi segment je da se uvođenjem elektronskih zdravstvenih knjižica brzo dođe do podataka koliko imamo osiguranih lica, koliko imamo potencijalnih korisnika u zdravstvenoj zaštiti, da budu precizno na jednom mestu i da budu dostupni sa svim svojim podacima onima koji ih budu koristili. Dakle, da se uvede red, neophodno je da se imaju kadrovi i neophodno je da se ima evidencija o korisnicima usluga u zdravstvu. Jedan od mojih prethodnika iz prethodnog režima u svom govoru je rekao, obzirom na ovo što se zove kašnjenje u primeni elektronskih kartica koje datira još iz davne 2008. godine, da citiram, taman i mi da preuzmemo vlast to ne bi uspelo. U početku mi je to zazvučalo malo narcisoidno, ali obzirom da znam šta se dešavalo svih ovih godina i sam kolega je pomenuo da je 2008. na 2009. godinu Fond primio sto inženjera koji treba da naprave program i sistem za ovo elektronsko vođenje kartona, knjižica i zdravstvenog sistema, kao i da oni to od 2008. godine do danas nisu uradili ili nisu dobili nalog da urade ili nisu radili. Pitam se šta su oni u stvari radili, zašto su primali platu, ako su od 2008. godine, sto visoko stručnih ljudi bili zaposleni, a nisu napravili taj sistem? Uzgred budi rečeno, po podacima koje posedujem, Fond zdravstva je milijardu i 800 miliona evra godišnje do dve milijarde 300, različiti izvori različite podatke pružaju. Ako uzmemo da je dve milijarde neka srednja cifra, zaista je za divljenje, ako uzmete da je za deset godina potrošeno 20 milijardi evra ili 20 milijardi dolara, a da je jedan respektibilni zdravstveni sistem, kako vi kažete sada, doveden do ruba propasti, do najgoreg zdravstvenog sistema u Evropi, kako je to uspelo. Neki ljudi bi za 20 milijardi evra napravili potpuno novi zdravstveni sistem da nema ni jedne bolnice, ni jednog doma zdravlja, za vreme od deset godina, a prethodni režim je uspeo da ono što je funkcionisalo, prilično uspešno, za deset godina sroza na taj nivo da mi sada pokušavamo od početka, od jajeta, da pravimo neki sistem koji će funkcionisati i koji će pružati zdravstvenu zaštitu našem stanovništvu. Mogu vam reći da je bilo mnogo, mnogo raznih načina i dosetki od najbanalnijih, od overe zdravstvene knjižice za koju vi sada, kada odete na šalter po onim starim obrascima i starim sistemima, da overite zdravstvenu knjižicu, prvo ćete dobiti ceduljicu da vam kažu – dođi za tri dana, ili za sedam dana, ili za 15 dana, pa kad dođete, onda ćete reći, ali poslodavac nije umrežen pa nemamo informacije da li je uplatio doprinose, pa prošetajte malo do njega, pa tako izbegnete nekih 20, 30% ljudi koji se šetaju od Fonda do bolnice, pa tako odu u privatnu praksu. Kada pomnožite sa 100 hiljada pregleda tokom dana i uzmete u obzir igru velikih brojeva, dođete do prvog podatka kako se ljudi iz državnog zdravstva prebacuju tamo gde neki drugi ljudi uzimaju novac. Svi se razbeže kao da je ušla kuga unutra ili neko sa ebolom, jer ne znaju kako će da pravdaju zdravstvenu uslugu koju su pružili, ako je neko iz susednog grada, a kamoli iz nekog drugog. Hitni slučajevi se takođe tretiraju tako da svi, ako su iz nekog stranog centra, počnu da beže od njih, ako ne budu sigurni da će opravdati to preuzimanje lečenja kod njih. Imate situaciju da, kada otpuštate bolesnika sa bolničkog lečenja, morate prvo da ga odvedete kod njegovog izabranog lekara, u neko selo ili gde god živi, pa da mu on da nalog za transport, pa da ga vratite u bolnicu, kako bi došao sanitet. Izabrani lekar, takođe.

To je divna manipulacija za ostvarivanje, pod navodnicima, profita u zdravstvenom sistemu, koji se troši na neke druge stvari, a ne na lečenje pacijenata. Sistem kapitacije, lista lekova na koju je neko stavio samo određene lekove. Nisam siguran, ako bi se dalo lekarima na slobodu da po indikacijama propisuju lekove, da bi se nešto više potrošilo, nego kada neko drugi izabere lekove koji će se za određenu bolest davati na recept. Takvih primera bi moglo da bude jako puno. Ne bih da zadržavam ovaj visoki dom. Nadam se da ćemo svi skupa uspeti da reformišemo i podignemo ovo zdravstvo koje je zaista palo na jako niske grane u zadnjih 15-ak godina, a za vreme vladavine prethodnog režima. Poštovana predsednice, poštovani ministre, gospodo državni sekretari, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se nalazi izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju koja predstavlja produžetak roka. Kada sam čitao ovu izmenu, prvo što mi je upalo u oči jeste oročen ili ograničen rok. Znači, jasno i precizno je dato, 31.12.2016. godine. Zašto? U toliko puta pomenutom ekspozeu premijera čuli smo da će se ova Vlada baviti reformama, da će postavljati ciljeve u svim sferama. Sada kada govorimo o zdravstvenom sistemu, imaćemo jasne rokove. Ne možemo kao u prethodnom periodu pričati da ćemo to uraditi za tri meseca, šest meseci ili za godinu dana. Kada govorimo o Zakonu o zdravstvenom osiguranju, možemo pričati u dva pravca. Prvi pravac je zona slobodne trgovine, a drugi pravac je usklađivanje našeg zakonodavstva, zakonodavstva Republike Srbije, sa pravima EU. Danas govorimo o elektronskim karticama. Idemo u korak sa Evropom. Idemo u korak sa informacionim tehnologijama i baš iz tih razloga ovakvu elektronsku karticu moramo uskladiti sa našim zdravstvenim sistemom, sa elektronskim zdravstvenim sistemom, sa informacionim zdravstvenim sistemom, da ona bude dostupna svim sugrađanima. Ovde ću reći samo u jednoj rečenici – ne trebaju građani Srbije da se plaše i da razmišljaju o tome da li će imati dostupno lečenje. Sada bih se osvrnuo na 2012. godinu. Da ne pogrešim, mislim da je to početak 2012. godine. Imamo jedan izveštaj Evropske komisije. Izveštaj Evropske komisije kaže da u zdravstvenom sistemu Republike Srbije nije napravljen ni jedan pozitivan korak u vezi sa elektronskim zdravstvenim knjižicama. Gospodo, 2. februara 2010. godine je potpisan Ugovor između Narodne banke Republike Srbije i Republičkog fonda da se krene sa izradom tih elektronskih kartica. Po tom pitanju ništa nije urađeno. Pogodnosti ovde jesu brojne.

One će biti podeljene najugroženijim našim kategorijama stanovništva, a svi znamo, u ovo teško vreme, koje smo nasledili, koliko će to značiti za naše sugrađane. Šta još želim da istaknem? Zar o tome treba da pričamo? Da li je to nešto što je loše uradila ova Vlada ili vi kao resorno ministarstvo? Da ne bih ja sada ponavljao sve priče koje su ispričane, pre svega iz Ministarstva i od mojih kolega, ja moram da se osvrnem na jednu činjenicu, da smo mi, prvi put, i baš onako kako je to premijer rekao, krenuli smo u reforme. Kao lekar često puta sam bio izložen nekim kritikama da mi lekari, i danas smo to čuli, ovakvi ili onakvi,da rade ovo ili ono. Mi smo samo za 10 dana doneli dve izmene i dopune zakona o zdravstvenom sistemu i zdravstvenom osiguranju, o kome danas pričamo. Izašli pre nedelju dana u susret najmlađim lekarima da će moći da apliciraju za specijalizacije posle završenih svih staževa koje treba da objave, neće morati da rade dve godine. Danas pričamo o zdravstvenim knjižicama. Ova Vlada i Ministarstvo i svi ljudi koji su uključeni u ovaj sistem vode računa o svim kategorijama, i o najugroženijim i najosetljivijim, to su bolesni ljudi, o kojima mi kao ljudi koji smo položili Hipokratovu zakletvu moramo pre svega da vodimo računa, i o jednoj kategoriji ljudi, zdravstvenih radnika. Svi znamo da smo bili u poslednje vreme marginalizovani, da smo bili izloženi nekim pritiscima, nadam se da to u narednom periodu nećemo dozvoliti, da nećete dozvoliti da se takav trend nastavi, a ako budemo imali zadovoljnog i pacijenta, ako budemo imali zadovoljnog i zdravstvenog radnika, mi ćemo imati uspešno, savremeno i kvalitetno zdravstvo. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, članovi Ministarstva, koleginice i kolege, ja ću se truditi da budem zaista kratak i da se držim tačke dnevnog reda, a tačka dnevnog reda je izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ovom izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju, vrlo je jasno posle ovoliko diskusija, produženja roka za zamenu izmene o osiguranju i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite koja će se obaviti najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Šta dobijamo ovom izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju? Neki od kolega su to i rekli, dobijamo pre svega, tehničku mogućnost da svi građani, svi osiguranici mogu blagovremeno da zamene isprave za korišćenje zdravstvene zaštite. Samim tim se ne ugrožava funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovim zakonom se sprečava mogućnost da dođe do eventualnih štetnih posledica po organizaciju zdravstvenog osiguranja i planiranih sredstava za obavezno zdravstveno osiguranje za 2014, 2015. i 2016. godinu. Zbog toga se i ovaj zakon donosi po hitnom postupku.

Do tog datuma osiguranici mogu ostvarivati svoja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na osnovu isprave o osiguranju i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite koje važe do dana stupanja na snagu ovog zakona. Istakao bi još ovo što je jedan od kolega rekao, jedan populistički stav zašto nisu besplatne elektronske kartice? Vlada je predvidela tu mogućnost, zapravo nije zakucala mogućnost da svi građani odnosno onaj deo populacije koji nije obuhvaćen da plati elektronsku karticu.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu za 2014. godinu, s obzirom da je članom 112. stav 3. i 4. Zakona o zdravstvenom obrazovanju propisano da trošenje izdavanja zdravstvene kartice snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice. Međutim, imajući u vidu da je stavom 5. navedenog člana propisano da izuzetno obaveznik uplate, odnosno doprinosa, drugo pravno ili fizičko lice, odnosno RFZO može preuzeti obavezu naknade troškova izdavanja zdravstvene kartice.

Naravno da ćemo u Danu za glasanje i pozivam sve poslaničke grupe, da podrže ove izmene i dopune Zakona. Na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč. Pre zaključivanja načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa po članu 96. Poslovnika? Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.